Zahvaljujem predstavnicima medija. Dobro jutro cijenjene gospođe i gospodo zastupnici, otvaram 7. sjednicu HS, sve vas srdačno pozdravljam. Posebno pozdravljam predsjednika Vlade RH g. Andreja Plenkovića, potpredsjednike vlade i ostale nazočne članove i članice vlade. Gospođe i gospodo zastupnici, zapisnik 6. sjednice HS primili ste elektroničkim putem. Ima li primjedbi na zapisnik? Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda sjednice. Uz poziv za sjednicu primili ste i prijedlog dnevnog reda. Konačni prijedlog dnevnog reda dostavljen vam je elektroničkim putem. Naglašavam da su nove točke predložene u Konačnom prijedlogu dnevnog reda tiskane debljim slovima. Te točke nije sadržavao prijedlog dnevnog reda koji ste primili uz poziv. U Konačni prijedlog dnevnog reda uvrstio sam 17 novih točaka pod rednim brojevima 8., 9., 10., 13., 20., 21., 22., 27., 28., pa točke od 69. do 73. i točke 78., 80. i 84. Poslovnika određuje da se najprije odlučuje o prijedlogu da se pojedini zakon donese po hitnom postupku. Sukladno čl. 205. To je točka 1. Konačnog prijedloga dnevnog reda, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 128. Ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenja ovog zakona? Ako nema primjedbi utvrđujem da je prihvaćen prijedlog za provođenje hitnog postupka sukladno čl. 205. Poslovnika. Pisanih prigovora na dnevni red koji sam predložio uz poziv za sjednicu nije bilo, te se taj dnevni red sukladno čl. 225. st. 3. Poslovnika smatra utvrđenim. Sukladno čl. 225. st. 4. Poslovnika na sjednici sabora prigovor se može podnijeti u pisanom obliku samo na one točke koje nije sadržavao prijedlog dnevnog reda upućen uz poziv za sjednicu. Sukladno navedenom članku Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka podnio je pisani prigovor na točku 13. Informacija o sažetku nacrta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koju nije sadržavao prijedlog dnevnog reda upućen uz poziv za sjednicu kojim predlaže da se ista vrati predlagatelju na doradu budući sadržava sažetak, a ne cjeloviti dokument. Međutim, ovaj prijedlog nije moguće prihvatiti budući da se radi samo o informaciji o sažetku nacrta Nacionalnog plana, a koji je vlada uputila temeljem čl. 123. Poslovnika kako bi zastupnike i javnost informirala o izradi ovog važnog dokumenta. Dakle, ovaj dokument došao je na inicijativu predsjednika vlade kako bi zastupnici u ovoj fazi, dokument dakle još nije usvojen, bili informirani i hrvatska javnost o tome što vlada planira učiniti i on se i zove kako ste i vidjeli iz dokumenta Informacija o sažetku nacrta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Poslovnika poslali taj prigovor jer se radi o točci Informacija o sažetku nacrta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Zato što se radi o dokumentu na temelju kojeg će Hrvatska u narednih nekoliko godina potencijalno moć povući 6,3 milijarde EUR-a i radi se o dokumentu koji se temelji na reformskim procesima koji su uvjet za povlačenje tih sredstava. Reformski procesi uvijek pretpostavljaju i zakonodavne aktivnosti koji su u isključivoj nadležnosti sabora, dakle ne niti predsjednika sabora, niti predsjednika vlade, nego sabora RH. Zato mi smatramo da ovaj sabor zaslužuje i ima obavezu prodiskutirati čitav taj dokument, a ne njegov sažetak i da je slanje sažetka umanjivanje uloge sabora [[Upadica: Hvala vam lijepo]] Iz tog razloga smatram da trebate pošto ste uzeli već tu ovlast da šaljete predlagateljima na doradu dokumente i ovaj puta poslati [[Upadica: Hvala vam kolegice Benčić]] taj dokument na doradu. To je vaša naravno pravo i vaša ocjena, međutim ja se s njom nikako ne slažem jer se radi o vladinom dokumentu koji uopće nije trebao doći u HS.

Dakle, ovo je vladin dokument koji nismo ni trebali raspravljati, ali ga raspravljamo. Dakle, ako mislite da nisam u pravu morat ćete se obratiti Odboru za ustav, poslovnik i politički sustav. Kolegice Krišto, izvolite. g. Predsjedavajući, 30.g. je od agresije Republike Srbije i pripadnika u Hrvatskoj Srpske etničke manjine na Hrvatsku i mislim da bi bilo pristojno i potrebno da barem iskažemo svoje poštovanje kroz minutu šutnje i kroz minutu molitve za one koji su dali svoj život i zbog kojih u konačnici mi danas imamo priliku sjedit u ovom visokom domu. Kolegice Krišto, hvala vam na vašoj sugestiji, ali to nije predviđeno dnevnim redom niti je to Hrvatski sabor do sad ikad radio, ja izražavam u ime svih nas sućut svima onima koji su stradali u agresiji, ali mislim da ste sada iskoristili ovu priliku za nešto što baš i nije bilo najprimjerenije jer trenutno utvrđujemo dnevni red a ovo što ste vi predložili, s time nema apsolutno nikakve veze. Kolega Grbin, povreda Poslovnika, izvolite. Poslovnika. Dakle, vi možete smatrati da je prigovor osnovan ili neosnovan, ali bez obzira na to da li to smatrate osnovanim ili neosnovanim, o tom prigovoru Sabor mora odlučivati. S obzirom da je prigovor podnijet na valjani način, mislim da bi Sabor trebao odlučiti o prigovoru kojeg su uputili iz kluba. To je opet vaše mišljenje s kojim se ne slažem jer zna se o kojim točkama Hrvatski sabor odlučuje, to su one točke koje se donose po hitnom postupku a ovdje tog hitnog postupka nema. Dakle ovdje se radi o inicijativi Vlade kako bi javnost informirala o izradi ovog važnog dokumenta i kolega Grbin, izvolite sjesti. … [[Upadica Grbin, ne razumije se.]] Izvolite si sjesti. Dobivate prvu opomenu.

Još jednom ovo napravite, isključit ću vas iz rasprave za cijeli dan.

Dakle, hrvatska Vlada je prepoznala činjenicu da postoji jedna skupina ljudi, danas ih se procjenjuje u svijetu oko 5 milijuna, koji imaju želju raditi iz područja koja su im ugodna za život, gdje je dobra gastronomija, gdje ima dosta toga za obići, kad govorimo i o kulturnom i o prirodnom bogatstvu i Hrvatska je tu definitivno svoje prednosti iskoristila i vrlo brzo provela određene zakonske izmjene, od Zakona o strancima koji omogućava da reguliraju boravak do godinu dana, naravno uz mogućnost da im se pridruže i članovi obitelji, onda je tu Uredba o načinima izračuna i sredstvima potrebnima za život koja iznosi, dakle oni moraju dokazati da raspolažu sa 2,5 neto prosječne plaće u Hrvatskoj, dakle 2240 i onda još 10% na svakog člana obitelji. S obzirom da njihova poduzeća nisu u Hrvatskoj, oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak, a što se tiče zdravstvenog osiguranja, sami ga podmiruju. Činjenica da smo to napravili, da je Vlada vrlo brzo spojila rad nekoliko resora, prije svega Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva turizma je dovela do toga da se o Hrvatskoj danas već govori kao primjeru zemlje koja je itekako poželjna za digitalne nomade, o tome npr. je izvješćivao i CNN i Lonely Planet i Washington Times i Washington Post, dakle, ta priča o Hrvatskoj se širi, a kad ste spomenuli koronu, je, točno je da je ona s jedne strane ubrzala donošenje svih ovih propisa, a s druge strane je povećala višestruko broj ljudi koji danas rade online, a kako se radi o visokokvalificiranim ljudima koji imaju zapravo ozbiljne prihode, to su s jedne strane i influenceri i novinari i blogeri i informacijski i telekomunikacijski eksperti, dakle to su ona zanimanja koja su danas najbolje plaćena ili među najbolje plaćenima, naš je itekako i ekonomski i svaki drugi interes da imamo tu grupaciju ljudi da se taj posao širi. Zahvaljujem se potpredsjedniče Vlade, zadovoljan sam vašim odgovorom i želim evo istaknuti činjenicu da je Hrvatska uz Estoniju, Portugal, Češku Republiku i Njemačku jedine zemlje u EU koje su se ozbiljno pozabavili ovom problematikom i pozitivno je riješile. Hvala i vama, pa idemo na treće pitanje. Izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, imam dva konkretna i kratka pitanja, a najviše se tiču građana Šibensko-kninske županije i samog grada Šibenika. Prvo pitanje se odnosi na projekt kojeg ste vi nazvali projektom vašeg mandata, vi i vaš tada resorni ministar Marić, ministar državne imovine. Dakle, radi se o projektu valorizacije zone TEF bivše Tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku. Pa me zanima što se dogodilo s tim projektom odnosno da date izvještaj hrvatskoj javnosti što se događa s valorizacijom te zone jer koliko građani Šibenika vide i ja osobno ne događa se ništa. I drugo pitanje onako hipotetsko, što biste napravili kad bi jedan gradonačelnik ili načelnik koji dolazi iz vaše stranke bio direktno odgovoran za nekoliko desetaka milijuna kuna gubitka novca iz gradskog proračuna, isključivo svojim neradom, indolencijom zbog toga što na vrijeme nije provodio europske projekte. Eto to su dva konkretna pitanja.

I izvolite očitovanje. Poštovani predsjedniče Vlade, evo hvala vam što ste mi odgovorili na oba pitanja. Moram izraziti nezadovoljstvo odgovorom jer ako ste jedan projekt nazvali projektom mandata, ne ovog mandata nego prošlog mandata koji je završio, a trajao je 4 godine i ako niste kadri onda u nekoliko suvislih rečenica, a imali ste 4 minute vremena elaborirati što se dogodilo smatram da je to zapravo i odraz čitavog vašeg mandata. I to je loše. Ako niste znali ja ću vam reći da se stvarno osim što je formirana tvrtka Batižele, nije napravilo apsolutno ništa. A za sve one koji ne znaju radi se o najvrednijem prostoru na, trenutno na obali Jadrana o 350 miliona kuna vrijednom terenu koji nažalost već desetljećima stoji nevaloriziran. Ovo drugo hipotetsko pitanje, evo više neće biti hipotetsko to ste i pretpostavili pretpostavljam. Dakle, radi se o gradu Šibeniku i radi se o vašem HDZ-ovom gradonačelniku Buriću koji je direktno odgovoran kao menadžer grada za ne realizaciju projekta valorizacije uređenja tvrđave Sv. Ivana. Dakle, taj projekt je potpisan još 2016. godine, trebao je biti završen 2019. godine, danas je 2021. godina, dakle sad se kasni 2 godine, a kad bi sad sve bilo u redu radilo bi se još barem 2 godine. Zbog kašnjenja radova ta tvrđava košta građane grada Šibenika, porezne obveznike oko 20 milijuna kuna više. Ovo je vama na informaciju, da je vaš gradonačelnik direktno ili indirektno odnosno čitav menadžment grada HDZ-ov odgovoran za nekoliko desetaka milijuna kuna troška koji su stvoreni isključivo neradom i nebrigom. Idemo dalje. Sada će zastupnica Dragana Jeckov postaviti pitanje potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade gospodine Božinoviću moje pitanje odnosi se na prekluzivni rok kojim je određen novim izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, a koji je stupio na snagu početkom 2020.-te godine. Taj prekluzivni rok odnosi se na podnošenje zahtjeva i iznosi 2 godine. Te 2 godine ističu krajem ove 2021. godine. Nakon toga zainteresirane stranke neće biti u mogućnosti podnijeti ovaj zahtjev temeljem ovog zakona. Inače, taj prekluzivni rok od 2 godine bio bi dovoljan, ali zbog okolnosti koje su nastupile, a koje tiču korona virusa i banijskog i zagrebačkog potresa taj proces izvjesno je zakompliciran i moje pitanje je vama jeste da li razmišlja u vašem ministarstvu o produženju ovog prekluzivnog roka koji je kao što sam rekla iznosio 2 godine, a koji je zbog objektivnih okolnosti zaista koje su dakle i postojale.

Da, točno je da zakonom koji je o hrvatskom državljanstvu koji je stupio na snagu 1. Siječnja 2020. godine postoje 2 odredbe koje imaju privremenu primjenu od 2 godine. Jedna čini mi se Članak 5. Stavak 2. koji govori o stjecanju odnosno priznavanju državljanstva osobama koje su rođene nakon 8.10.'91., a starije su od 21 godine ukoliko im je u trenutku rođenja jedan od roditelja bio hrvatski državljanin. Dakle, oni trebaju podnijeti zahtjev i taj posao ide. Koliko je meni poznato do sada ih je nešto više od 1.700 podnijelo zahtjev, nekih 455 se već riješeno i postoji onaj druga kategorija koja se odnosi na osobe koje su rođene u razdoblju između '77., 8. siječnja i 8. listopada '91. kojima su u trenutku rođenja oba roditelja bili hrvatski državljani i takvih zahtjeva je skoro 200 već podneseno, nešto više od 100 je riješeno. Točno je ovo što ste rekli da pogotovo vezano za prvu kategoriju osoba, tu je postupak nešto malo složeniji jer treba vidjeti da li postoje nekakve obveze prema RH, treba najčešće obaviti nekakve razgovore, saslušanja, a to znači dolazak tih osoba u RH. Kao što vidimo, neki su to uspjeli riješiti, tako da bez obzira na koronu i ograničenja, nije taj postupak u niti jednom trenutku bio zaustavljen. Međutim, činjenica je također, da moramo uvažiti situaciju da je kroz proteklih, nešto više od godinu dana bilo dosta ograničenja putovanja iz inozemstva u Hrvatsku, pa iz Hrvatske. Znamo kako je, na što je sve ličila ova protekla godina. Znam da je i kroz razgovore o operativnom programu za manjine 2021.-2024. bilo govora o tome. Ono što mi u Ministarstvu unutarnjih poslova, o čemu mi razgovaramo, a to je da ćemo pričekati naravno u suradnji i sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova negdje do ljeta ove godine, da vidimo zapravo jesmo li i u koliko zaostatku, a ukoliko utvrdimo da jesmo, onda naravno da ćemo učiniti ono što i treba, kako bi se omogućilo, s tim da je važno imati u vidu da taj rok je rok za podnošenje zahtjeva. Dakle, svi koji podnesu zahtjev do kraja godine, oni su [[Upadica: Hvala vam.]] unutar roka, a riješit će se kad se riješi, je li? Izvolite očitovanje. Zahvaljujem potpredsjedniče Vlade. Djelomično sam zadovoljna vašim odgovorom zato što bih voljela da sam čula, da, bit će produžen. Zato što, kao što rekoh, koronavirus, banijski i zagrebački potresi sigurno da su utjecali na dinamiku podnošenja tih zahtjeva, kao i na dinamiku rada državnih i javnih tijela te diplomatsko-konzularnih predstavništava u kojima taj postupak, složit će se, ipak traje daleko dulje od onoga što smo očekivali. Zahvaljujem.

Evo, kako je aktualni sat počeo mirno, gotovo idilično, ja ću predsjedniku Vlade postaviti jedno prijateljsko pitanje. Prijateljstvo zato što sadrži jedan ozbiljan, a lako rješiv problem sa vrlo malo uloženog truda, rada i energije, skinut ćete mlinski kamen s pleća hrvatskom narodu, a pomoći nekim državama u susjedstvu, prvenstveno Crnoj Gori, jer Crna Gora i Hrvatska imaju sličan problem, imaju zajedničkog neprijatelja, a to je destruktivno i neprijateljsko djelovanje Srpske pravoslavne crkve. Ta institucija je samo formalno vjerska, ona je zapravo politička i vojna i ona svojim terorističko diverzantskim djelovanjem razara i uništava Crnu Goru i čini političku štetu Hrvatskoj, pljačka jednako Crnu Goru i Hrvatsku, problem je u tome što je Crnogorcima jasno o čemu se radi, ali oni nažalost nemaju dovoljno snage da se elegantno riješe ovoga problema, no, ja vjerujem i nadam se da će se oni ovoga problema ipak riješiti. A mi u Hrvatskoj nemamo dovoljno pameti da se tog problema riješimo, posebno nije imao dovoljno pameti jedan od vaših prethodnika prije 18 godina, kad je potpisao jedan skandalozan ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dakle, tada je Ivica Račan kao legalni predsjednik Vlade, stvarne Vlade, stvarne države, potpisao ugovor sa nepostojećim predsjednikom nepostojećeg episkopskog savjeta nelegalne Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Hoćete li revidirati taj ugovor, odnosno kad ga pregledate, on je zreo za poništiti. Izvolite odgovor. Hvala lijepa poštovani zastupniče Prkačin. Koliko je meni poznato, vi ste prvi koji podiže ovo pitanje.

Ne vidim koje argumente ste iznijeli da dovedemo u pitanje sadržaj. Ja ću ga, sada više iz radoznalosti pogledati da vidim što to u njemu piše, što bi bilo u suprotnosti sa eventualno našim pravnim poretkom, što bi bilo u suprotnosti sa drugim ugovorima koje Hrvatska ima sa vjerskim zajednicama i mogu vas o tome obavijestiti, ali ne vidim što je to u tom Ugovoru sporno pa da se evo, 18 godina nitko toga nije sjetio do vas danas. Kad pogledati hrvatski Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, u čl. 1 traži da svaka vjerska zajednica bude upisana u evidenciju. Kad pogledate evidenciju vidjet ćete da Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj na taj način u evidenciji nema. Ima na desetke kojekakvih organizacijskih oblika, ali Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj ne postoji. Dalje, kad pogledate Ustav srpske pravoslavne crkve, ni u jednom članku Ustava nećete naći epskopski savjet niti predsjednika koji je to potpisao, da je vremena, ja bih rado objasnio razloge zbog čega srpska pravoslavna crkva nije upisana u evidenciju i zbog čega nema u Ustavu jer ustav koji ja citiram, to je srbijanski Ustav, zapravo bi se ja morao prvo ispričat g. predsjedniku Sabora pa kompletnoj Vladi, svima nama i samom sebi što jedan pravni dokument susjedne neprijateljske zemlje kao relevantan spominjem u Hrvatskom saboru ali on nije relevantan uopće nego ga spominjem samo da pokažem na jednu potpuno promašenost ugovora koji je potpisan prije 18 g. a dakle nisu u evidenciji i nemaju svoj status u Hrvatskoj odnosno status imaju sjajan, nego nemaju statut, pardon, nisu radi toga što ne priznaju hrvatsku državu i hrvatsku samostalnost.

Idemo na pitanje br. 6., poštovana kolegica Martina Vlašić Iljkić pitanje upućuje ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću, izvolite. Poštovani ministre Aladroviću, smrt djevojčice je nažalost u posljednjih nekoliko godina samo jedan u nizu od tih teških i mučnih slučajeva zlostavljanja i usmrćivanja djece ali sjetimo se samo i stradavanja starijih u domovima socijalne skrbi. Jučer je i preminula beba u domu Klasje u Osijeku. Dok se vi kao ministar uhodavate u sustav socijalne skrbi, koji vam je uguran u resor rada i mirovinskog osiguranja, jednako kao što se vaša prethodnica Vesna Bedeković uhodavala godinu dana i obilazila Hrvatsku na teret državnog proračuna, sustav socijalne skrbi se lomi i ranjive skupine stradavaju. Za rasterećenje sustava socijalne skrbi niste napravili ništa. Socijalni radnici u centrima 70% svog vremena se bave administriranjem upravnih prava i provođenjem upravnih postupaka. Proširili ste krug korisnika za prava koja ne podliježu imovinskom ili dohodovnom cenzusu a niste osigurali ljude koji će taj povećan opseg poslova odrađivati. Ono što se sad događa je javni linč socijalnih radnika za koje mogu posvjedočiti da rade u zadanom sustavu koji ih maltretira i ne dopušta da rade ono za što su se školovali a to je pomoć obitelji i pojedincu. Uz to su nezaštićeni i podložni agresiji sa svih strana, bez stvarne međuresorne podrške. Ukratko, nemoćni su jer ste vi kao odgovorna osoba od njih digli ruke, marginalizirali ste sustav, ne slušate struku i nemate političke volje. Jel vas sram vašeg nerada što niste donijeli Zakon o socijalnoj skrbi i niti jedan propis u 5 g. koji bi utjecao na reorganizaciju centara? Osjećate li se odgovornim za slom sustav socijalne skrbi i za marginaliziranja sustava koji bi trebao štititi najslabije? Poštovana zastupnice, zahvaljujem se na pitanju, koliko god ono bilo u ovim trenucima kada se tragedija u Novoj Gradišci dogodila, a koliko god bilo ono teško. Vezano za sustav socijalne skrbi, mislim da smo svi svjesni strukturnog problema sustava socijalne skrbi, siguran sam da ste ga i vi na kraju krajeva svjesni jer ste bili ravnateljica CZSS-a koliko je meni poznato i siguran sam i nadam se da ste u tom svom djelovanju učinili pozitivne pomake za sustav. Ono što je činjenica je dakle da imamo izvjesne poteškoće i izazove u ovom sustavu ali smo isto tako odlučni i riješiti ih. Vezano za Zakon o socijalnoj skrbi koji spominjete, ja sam siguran da vi znate da će on u vrlo kratkom vremenu ući u javno savjetovanje, siguran sam isto tako da znate da na njemu radi radna skupina koja se sastoji prije svega od stručnjaka iz ministarstva, od stručnjaka iz struke socijalnih radnika, pedagoga, pravnika koji rade u sustavima socijalne skrbi, isto tako sam siguran da ste upoznati s tim da na tom aktu rade stručnjaci iz akademske zajednice koji se bave ovim problemima i ja sam na temelju toga siguran da že taj propis kao temeljni propis politika, socijalnih politika odnosno politika socijalne skrbi, učiniti pozitivne pomake za sustav. Ja sam siguran da ćemo drugim izmjenama koje smo na kraju krajeva i najavili, već učiniti za sustav pozitivne pomake kako bismo minimizirali mogućnosti ovakvih događaja u budućnosti. Spomenuli ste i radnike i tu mogu izraziti čak djelomično slaganje s vama, da je u proteklom periodu određena količina javnih poruka koja je išla, bila obasuta i govorom mržnje i govorom koji je definitivno neprimjeren prema jednoj struci. Ono što mi moramo učiniti unutar sustava socijalne skrbi a ja se kao resorni ministar smatram djelom tog sustava, moramo odvojiti one djelatnike u svim strukama koje se nalaze u sustavu socijalne skrbi koji rade odgovorno svoj posao i oni koji ne rade odgovorno svoj posao. Oni koji rade odgovorno svoj posao će biti apsolutno zaštićeni od sustava ali isto tako želim javno naglasiti, oni koji neažurno, neodgovorno i bez dovoljne odgovornosti obavljaju svoj posao, nažalost za njih mjesta u sustavu neće biti.

Iz ovog vašeg odgovora, ja ne vidim konkretno opet što će Zakon o socijalnoj skrbi zaista polučiti u onom dijelu rasterećenja sustava i centara za socijalnu skrb prema onim najavama što sam imala prilike i pratit posljednjih dana u medijima. Znači ukoliko Zakon o socijalnoj skrbi stvarno ne rastereti socijalne radnike novčanih prava odnosno ako ne izdvojimo određena novčana prava iz sustava socijalne skrbi, primjerice doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, naknadu zaposlenja, koja prava stvarno nemaju veze sa sustavom socijalne skrbi nego je isključivo naslonjeno na zdravstveno stanje korisnika i nema veza sa imovinskim i dohodovnim cenzusom, mi nećemo napraviti ništa. Znači nekakvim obrazovanjem dodatnim socijalnih radnika, nekakvim osnivanjem akademija ponovno se neće napraviti ništa. Znači socijalni radnici su kompetentni za svoj rad, oni imaju znanja, završili su fakultete kao i svi drugi stručni radnici, ali dajmo im priliku da zaista rade na svom poslu ono što bi trebali raditi, znači da se bave obiteljima. Rasteretite sustav, ako vam nije odgovarao onaj jedinstveni novčani centar kojeg je SDP-ova vlada ostavila, mogli ste gdje bi se takav sustav rasteretio i izdvojila bi se određena prava, mogli ste ponuditi određeni novi sustav, a niste.

Idemo dalje s pitanjima, sada su na redu dva potpredsjednika, prvi je na redu kolega Škoro, on će svoje pitanje postaviti ministrici poljoprivrede Mariji Vučković, izvolite. Poštovana gđo. ministrice, volio bih vam skrenuti pozornost na jedno imenovanje koje se dogodilo u vašem resoru nedavno. Naime, Spomenka Đurić dugogodišnja državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondove EU prije nekoliko dana smijenjena je s mjesta državne tajnice i imenovana u upravno vijeće Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Za one koji ne znaju, gđa. Đurić je nakon Vojno-tehničkog fakulteta JNA bila djelatnica OESS-a, te Srpskog narodnog vijeća, a na dužnosti državne tajnice došla je temeljem trgovačke pogodbe SDSS-a i HDZ-a u kvoti SDSS-a pretpostavljam. Smijenjena je nedavno kada je otkriveno da je tijekom obnašanja dužnosti državne tajnice uspjela potpisati preko 1700 različitih nezakonitih rješenja. Dosada je 12-ero nezadovoljnih prijavitelja kojima je gđa. Đurić ponavljam, nezakonito potpisala rješenja, podnijelo tužbe i ministarstvo je na sudu sve te sporove glatko izgubilo. Nije dakle slučajno da će i ostali oštećeni biti ti koji će podići optužbe i ministarstvo će naravno dalje gubiti, a država će gubiti javni novac. No čini se da vladu takva situacija uopće ne uzbuđuje obzirom da su na zatvorenom dijelu sjednice prije nekoliko dana kao što rekoh gđu. Spomenku Đurić imenovali novom članicom upravnog vijeća spomenute državne agencije.

Suprotno vašem navodu, gđa. Spomenka Đurić je imenovana kao državna tajnica u upravno vijeće Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Naime, članovi upravnog vijeća se sukladno propisima biraju iz redova Ministarstva poljoprivrede odnosno ministar je po funkciji iz radničkog vijeća i iz Ministarstva financija i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i bira ih vlada na prijedlog ministra poljoprivrede koji sakuplja prijedloge nadležnih drugih ministarstava, dakle u skladu s procedurom, na prijedlog, na moj prijedlog vlada je imenovala državnu tajnicu u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU gđu. Spomenku Đurić. Što se tiče sudskih sporova ja ih u ovom trenutku ne mogu komentirati, dakle gđa. Spomenka Đurić prema njezinim očitovanjima imala je potrebna ovlaštenja za potpis, a sud je procijenio drukčije. Ja se ispričavam ako sam pogriješio kod procedure, međutim i dalje govorimo o istoj osobi i dalje se to imenovanje dogodilo, ali i dalje se dogodilo tih 1700 nezakonito potpisanih rješenja, uostalom država je izgubila te sporove i to je sve skupa evidentno. Dakle, mi govorimo ovdje o situaciji u kojoj je gđa. oštetila državni proračun jer su isplaćene odštete temeljem izgubljenih sporova. Govorim o činjenici da je naštećeno percepciji političara koji već imaju percepciju kakvu imaju ili kakvu imamo i pitanje je to na neki način i kaznene odgovornosti jer ne možete se ne složiti da je tu bilo zloupotrebe položaja i ovlasti. Jedino ako ćete mi reći da se sve skupa događa zbog toga što je gđa. Đurić svojevremeno bila žena koja je ne znam osigurala posebno predavanje g. Plenkoviću na Političkoj akademiji SNV-a i temeljem toga joj je dopušteno da potpisuje nezakonitih rješenja koliko hoće. Naime, postavlja se pitanje koliko nezakonitih rješenja u hrvatskoj državi smiješ potpisati i da bi dalje ostao u službi? Idemo dalje, sada će kolega Reiner postaviti pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu, izvolite. Poštovani g. ministre, budući da smo se do jučer, a možda će i u budućnosti biti drugačije, suočavali sa pogoršanom epidemiološkom situacijom u svezi s Covid-19. Postavit ću ga iako sam svjestan rizika da će opet neki potpuno objektivni i potpuno neovisni portali kao i tada pisati da sam vam to pitanje postavio samo da biste se mogli hvaliti sa učinjenim, ali ja ipak držim da građane hrvatske to pitanje itekako zanima. Pa ako će vaš odgovor biti pozitivan to bi trebalo sve dobronamjerne učiniti zadovoljnim, a ne nesretnim. Dakle, jesu li hrvatske bolnice spremne za prihvaćanje, zbrinjavanje povećanog broja oboljelih od Covid-19 koji može doći i do kojeg, do takve potrebe uistinu može doći? Imam i potpitanje jer mislim da i to zanima hrvatske građane kojih je po službenim podacima više od 280.000 u realnosti zacijelo i mnogo više preboljelo Covid-19, a to je koje su aktivnosti poduzete da bi se adekvatno zbrinuli bolesnici s posljedicama Covida odnosno sa tzv. postcovid sindromom kojeg jedan broj bolesnika ima i nakon preboljenja akutne bolesti? Izvolite ministre odgovor. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice, saborski zastupnici, uvaženi akademiče, dakle od početka ove ugroze nastojim promptno i adekvatno odgovoriti na sve one izazove koji su pred nama. U jeku je aktualno pogoršanje epidemiološke situacije i danas imamo 1.750 hospitaliziranih bolesnika i odgovaramo iz dana u dana analizirajući epidemiološku situaciju i elemente koji se navezuju na nju, a oni su vrlo različiti u našim županijama da bi našli optimalni koncept odgovora odnosno da bi racionalno koristili sve naše resurse kako kadrove tako i materijalno tehničke. Svjedočimo da smo i u prvom i u drugom valu upravo na osnovu odluke o mobilizaciji naš kadar, dakle liječnike i sestre prilagođavali na dnevnoj razini, izmjenjivali iz onih županija koje su bile manje opterećena ka bolnicama koje su u tom trenutku u aktualnom epidemiološkom bile više opterećene. To nas i dalje čeka i danas, svakodnevno dakle analiziramo epidemiološku situaciju i razgovaramo o tim detaljima. Jučer sam razgovarao sa ravnateljem KBC-a u Rijeci koji je sad izložen velikom opterećenju. U Rijeci je bilo jučer 185 hospitaliziranih, 28 bolesnika u intenzivnoj, 17 na respiratoru i ravnatelji svi zdravstvenih ustanova, pa tako Rijeke rade sve da povećaju kapacitete, dakle prilagođavaju se. Uvode poglavito ono što je važno to su instalacije za kisik, ali isto tako i video nadzor koji olakšava nadziranje tih bolesnika. Zahvaljujem svim tim ravnateljima koji iz dana u dan nalaze nove mogućnosti proširenja kapaciteta. U Rijeci je dodatno ustanovljen i sekundarni centar, a to je Thalassotherapia u Opatiji, u Zadru je ustanovljen također jedan dostatni sekundarni centar, a to je Specijalna bolnica u Biogradu. Dakle, svakodnevno nam je zadatak analizirati sliku, ona je u ovom trenutku u našim južnim županijama više pogoršana nego u zelenim, dakle i na taj način se prilagođavamo. Kada je riječ o kadrovima, reći ću vam da je Hrvatska među vodećim zemljama u iskazanom interesu za dodatnu edukaciju liječnika i sestara za rad u intenzivnim jedinicama gdje smo dakle prijavili 1.900 naših zdravstvenih djelatnika i 300 trenera u daljnjoj edukaciji do svibnja 2021. godine za dodatnu edukaciju koja se zbiva u 20 hrvatskih bolnica. Kada je riječ o materijalnim tehničkim uvjetima reći ću vam da je recimo recentno nabavljeno 54 respiratora preko robnih rezervi, da smo sudjelovali u zajedničkoj javnoj nabavi Europske komisije i na taj nabavili 169 respiratora, da smo nabavili preko 300 HI-Flow ventilatora. Dakle, radimo sve da i kadrovski i materijalno tehnički ojačamo naš zdravstveni sustav da bi odgovorio na uvjete ove epidemije kao u prvom i kao u drugom valu. Međutim, mi radimo sve da budemo spremni, ali odgovornost hrvatskih građana i poštivanje mjera je onaj faktor koji je osnovan u odgovoru na ovu epidemiju. Dakle, moramo znati da se broj novozaraženih na dnevnoj bazi reflektira u slijedećih 2 do 3 tjedna na broju novu hospitaliziranih i na broj bolesnika koji su nažalost i teže oboljeli, ali isto tako i na broj umrlih. Prema tome, o osobnoj odgovornosti i poštivanju mjera nema premca u borbi protiv ove epidemije, a zdravstveni sustav će nastojati biti u potpunosti spreman. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa. Iz vašeg odgovora razabirem da se očito u Hrvatskoj neće dogoditi ono što se dogodilo u nekim zemljama EU, a to je potreba da zbog kraha zdravstvenog sustava i nemogućnosti za zbrinjavanje pacijenata iz vlastite zemlje moraju tražiti pomoć i seliti bolesnike u druge zemlje, pa su tako i od nas tražili neke zemlje pomoć, ovaj po ovome što ste vi rekli očito je da mi čak i ako se pogorša situacija, a nitko ne zna hoće li se pogoršati ili ne nećemo doći u takvu situaciju. Jako je važno ono što ste naglasili na kraju i što svi mi trebamo ja mislim stalno ponavljati da zapravo ključno za suzbijanje epidemije jest prevencija, jest poštivanje svih onih epidemioloških preporuka i toga da se svi čuvamo od toga da sami ne dobijemo Covid-19 i da ne prenesemo nekom drugom Covid-19. Pa ja sam uvjeren da će naši građani se toga pridržavati i da će situacija krenuti na bolje. Izvolite. Problem cijepljenja nije samo hrvatski problem. To je problem čitave EU. Za njega vi direktno, kada govorimo na razini EU ne možete biti odgovorni jer je prvenstveno kriva EU komisija koja nije dobro odradila svoj posao. Možete, doduše, biti indirektno jer ste se hvalili da ste imali ključnu ulogu u formiranju ove EU komisije i izbora njene predsjednice, ali to je druga tema. Međutim, ono za što možete biti odgovorni i ono za što jeste odgovorni je kako funkcionira distribucija cijepljenja unutar RH, a ona funkcionira grozno jer čak i ove doze cjepiva koje su došle u RH, ne uspijevaju se podijeliti na adekvatan način. Imali smo prilike jučer vidjeti kako to ne funkcionira u Zagrebu. Imamo situaciju da se ljudi cijepe preko reda, ako red uopće i postoji. Imamo situaciju da se liječnicima opće prakse cjepivo daje bez obzira na to kakva je struktura njihovih pacijenata pa se s jedne strane cijepe ljudi od 30 i 40 godina, a s druge strane, rizične skupine ne mogu doći do cjepiva na koje imaju pravo. Međutim, kao da to sve nije dovoljno, osim problema sa cjepivom, u Hrvatskoj imamo i kroničan problem sa lijekovima. Lijekovi se hrvatskim bolnicama ne isporučuju zbog nagomilanih dugova koje vaša Vlada ne rješava, hrvatske bolnice, a što je važnije, pacijenti u tim bolnicama ostali su bez lijekova.

Hvala lijepa poštovani zastupniče Grbin. Što se tiče cjepiva i cijepljenja i situacije u Europi i globalno. Dakle, Hrvatska je do sada naručila 8,85 milijuna doza cjepiva.

To uključuje dodatnih 747 tisuća doza Pfizer cjepiva koje smo, kao što znate, za razliku od nekih drugih, vrlo argumentiranim stavom ispregovarali protekloga tjedna od ovih akceleriranih doza Pfizera. Zašto je to bitno? Bitno je da javnost čuje cjelinu informacija.

Potom smo naručivali dodatne doze i Moderne i Pfizera i Johnson & Johnsona, a ujedno smo naručili do sada još i neodobrenih CureVaca i Novavaxa. Dakle 6 različitih vrsta cjepiva. Organizacija distribucije cjepiva je problem koji je jedna od kompanija u ovom trenutku imala na globalnoj razini. U EU AstraZeneca je isporučila umjesto 120 milijuna doza u prvom tromjesečju, svega 30 milijuna doza. Ta činjenica je usporila dinamiku cijepljenja. Mi smo, da bismo kompenzirali te doze, tražili i naručili dodatne doze Pfizera, prije svega, koji se pokazao najučinkovitijim i najbržim u distribuciji i svojim proizvodnim kapacitetima. Tako ćemo se i ponašati. Prilagođavati se promijenjenim okolnostima u odnosu na pojedina cjepiva. Ambicija je naša da do 1.7. imamo procijepljeno otprilike 55% odrasle populacije. To je cilj koji možemo postići sa ovom trenutku dostavljenim i uskoro pristiglim dozama cjepiva. Kada je riječ o zdravstvu i dugovima prema veledrogerijama, ja sam nekoliko puta o toj temi govorio. Prvo, u ovom trenutku nema bolnica kojima nedostaje lijekova. Dakle, ako vi želite kao predsjednik SDP-a ljude plašiti time da nema lijekova, to je vaša odgovornosti i vi se nosite onda sa svojim riječima. Tako nešto se ne događa, dakle naši građani mogu dobiti lijekove u zdravstvenim ustanovama. Mi smo prije Božića isplatili milijardu i 300 milijuna kuna veledrogerijama, 340, čini mi se, još 300 milijuna kuna ljekarnama, sada je dostavljeno 980 milijuna kuna. Razgovori se nastavljaju, ali ono što ćemo napraviti, ući ćemo u strukturu tih troškova i vidjeti odgovornost za dug koji nastaje u tako velikim količinama. To je problem koji je svaka Vlada imala, a ono što je posebno zabrinjavajuće je da se baš uvijek isporučuju te fakture Vladi pred izbore ili pred [[Upadica: Hvala vam.]] ključne blagdane. Hvala. Nije baš svaka, predsjedniče Vlade, nije baš svaka. Za vrijeme SDP-ove Vlade dugovi u zdravstvu su dramatično smanjeni i nije se događao problem sa neisporukom lijekova. 5 godina na čelu hrvatske Vlade, 5 godina se gomilaju dugovi. 5 godina se novac upumpava u sustav, 5 godina prihodi, odnosno novac koji je na raspolaganju je narastao sa 23 na 28 milijardi kuna, 5 godina se troši i 5 godina se ne čini ništa kako bi se sustav zdravstva reformirao. Ništa. Novac se pumpa i onda se čudimo, čudimo zašto dug i dalje raste. A to da u bolnicama nema lijekova, nisam rekao ja, nego su rekli brojni pacijenti koji se su sa time sami suočili, koji su se suočili s time da im njihovi liječnici govore da ne dolaze jer neće moći dobiti terapiju. Ja time ne plašim, ja samo iznosim činjenicu a vaš je zadatak da se tom činjenicom pozabavite i da spriječite i da sutra, preksutra, slijedeći tjedan, neki od pacijenata koji trebaju dobiti kemoterapiju ili neki drugi lijek, ne budu vraćeni kući jer lijeka nema. To je vaš posao, vi ste ga prihvatili, nitko vas na njega nije tjerao. A što se tiče cjepiva, jedino što sam od vas čuo su isprike. Nijedna riječ o rješenju, isprike i obećanja. Idemo na 11. pitanje, zastupnik Stipan Šašlin postavlja ga ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek, izvolite. Poštovani g. predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, ministrice i ministri, kolegice i kolege. U zadnjih 10-tak dana u medijima često se govori o mogućnosti odnosno izmjenama Zakona o elektronskim medijima u kontekstu vertikalne integracije odnosno mogućnost da taj dio zakona doživi određene promjene. Možete li nam konkretno pojasniti o čemu se radi odnosno što to znači i hoće li takve najave odnosno kakve će reperkusije i kako će se odraziti na lokalne medije? Naime, mi saborski zastupnici koji smo ujedno i čelnici jedinica lokalne samouprave, poznajemo i znamo koliko su nam lokalni mediji bitni u našim zajednicama jer oni doista osim političkih vijesti prenose i razne druge sve potrebite vijesti, od kulture, sporta itd., jel. Doista nam je to bitno da se tim medijima pomogne.

Hvala vam, g. zastupniče na tom pitanju. Vi ste spomenuli vertikalnu integraciju, doista zadnjih dana u javnosti, zadnjih tjedana bilo je dosta rasprave o toj temi a pokrenuta je od strane jednog zapravo vlasnika operatora koji ujedno je i vlasnik jednog naplatnog kanala i tu su došli do određenih poteškoća u pregovorima između dakle tog nakladnika i operatora i počelo se postavljati u javnosti pitanje hoće li zakon u drugom doživjet neke promjene, ja bih u prvom redu podsjetila da sam ovdje prije 2 mj., kad je bila rasprava o Zakonu o elektroničkim medijima, u prvom čitanju najavila da će taj dio zakona doživjeti određene promjene, dakle ako se bude išlo u liberalizaciju, onda je očekivano da će se razmotriti uvođenje određenih instrumenata koji postoji u drugom zakonodavstvima, drugim riječima, ako se odobri da operator, a to će naravno biti ovdje na raspravi, istovremeno može biti nakladnik, bilo televizije ili linearne ili nekog nelinearnog sadržaja, da se u tom slučaju uvede mehanizam ili must carry ili must offer, dakle ili obveze prenošenja ili obveze ponude u kojem slučaju bi za nakladnike koji su nositelji nacionalnih koncesija se utvrdili određeni kriteriji pod kojim uvjetom ti kanali moraju biti u ponudi svih operatora pod istim uvjetima. Vaše konkretno pitanje što će to značiti za lokalne medije, o tome se još uvijek raspravlja, to je jedna specifična situacija gdje lokalni mediji dobivaju koncesiju na lokalnoj razini i takav mehanizam se ne može uvesti. Međutim se opravdano očekivati da bi takav drugačiji hajdemo reći, liberalniji zakonski okvir koji bi ujedno unio određene instrumente za zaštitu pluralizma, stvorio i više prostora za lokalne medije, slažem se s vama, na njih trebamo posebno misliti, oni su jako važni za pluralizam, jako su važni i za informiranje ali i uopće promociju vrijednih sadržaja na lokalnoj razini. Na vaše konkretno pitanje, njim se posebno u ovoj krizi pomoglo, što se tiče potresom pogođenog područja, tu je reagiralo Vijeće za elektroničke medije i iz svojih sredstava pomoglo sve elektroničke medije na području Sisačko-moslavačke županije međutim mi smo i tijekom krize uzrokovane pandemijom korona virusa, reagirali kao Vlada i osigurali potpore putem Vijeća za elektroničke medije onima koji su inače korisnici sredstava iz Fonda za pluralizam medija, dakle lokalnim i regionalnim nakladnicima kroz ubrzanu isplatu sredstava, otvorili smo mogućnost i donošenjem programa državnih potpora, dakle ti poduzetnici koji ranije nisu imali pristup za zaduživanje, mogu uz 100%-tno jamstvo države se zadužiti za svoju tekuću likvidnost a osigurane su i potpore neovisnim profesionalcima u području medija i pratit ćemo kako će se situacija dalje odvijati i drago mi je da ste postavili ovo pitanje i uoči rasprave o Zakonu o elektroničkim medijima u drugom čitanju, ja vjerujem da će biti zanimljiva i da će se ponuditi rješenja koja će pomoći lokalnim medijima. Poštovana ministrice, zadovoljan sam vašim odgovorom i pozivam i vas osobno i ministarstvo i Vladu da prilikom upućivanja ovog zakona u drugo čitanje doista vodite računa o potrebama odnosno situaciji lokalnih medija. Činjenica je da je njima u ovo vrijeme korona krize odnosno korona pandemije opao promet odnosno postotak oglašavanja i mogućnost financiranja iz drugih izvora.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovana ministrice Vučković, jedna od mjera ruralnog razvoja je izvanredna mjera 21 koja treba pomoći ublažavanju posljedica korona krize sektoru poljoprivrede sa 360 milijuna kuna.

Na prvom natječaju za mjeru 21 bilo je, prijavljeno je nekoliko tisuća projekata pri čemu je financirano nešto više od 1.400 projekata u ugovorenoj vrijednosti od 128 i po milijuna kuna. Iako je mjera trebala trajati sukladno proceduri i odlukama do kraja 2020. godine, također na inicijativu Hrvatske i još nekih drugih zemalja produženo je vrijeme za korištenje te smo uspjeli ove godine objaviti i drugi natječaj. Prijave zaprimamo do 13. travnja. Prema našim podacima u sustavu je negdje oko 450 prijava koje se odnose na poljoprivrednike i negdje oko 160 prijava koje se odnose na prerađivače odnosno mala i srednja gospodarstva. Mjera je značajno pomogla svima onima koji su osjetili gubitke uzrokovane epidemijom Covid-19. Ona je bila namijenjena u protekle godine na prvom natječaju za sve one koji su imali priljev, koji su imali umanjen priljev za više od 15% u odnosu na 2019. godinu.

Zahvaljujem i zadovoljna sam vašim odgovorom jer će privremena potpora uistinu pomoći našim poljoprivrednicima koji su pogođeni krizom uzrokovanom Covid-19.

Izvolite. Poštovani premijeru, umirovljenici su jedna od najugroženijih skupina danas u vrijeme pandemije. Njihove mirovine nisu dostatne za kupovinu zaštitne opreme, rukavica, maski, nisu dovoljna za kupovinu kvalitetne i dostatne hrane, dodataka prehrani, za lijekove koji ne idu na recept. Životno im je potrebna pomoć iz državnog proračuna. Moje pitanje je, hoćete li im isplatiti covid dodatak na mirovinu ili ne? Ako da hoće li to biti prije ili poslije lokalnih izbora? Kao što znate od naše Vlade, dakle od listopada 2016. kada je prosječna mirovina bila 2.434 kune danas ona iznosi 2.786 kuna. Dakle, dignuta je za 12% Puno više nego što smo obećali još tada, tad smo rekli 5%, a to je sada 12% Najniže mirovine su mirovinskom reformom podignute za još 3% Da ne govorim o tome da je prosječna plaća u Hrvatskoj u našem mandatu povećana za 1.350 kuna i sad iznosi skoro 7.000 kuna. To vam je više nego u 3 vlade prije nego što sam je bio predsjednik Vlade zajedno, ali to vjerojatno se nitko ne sjeća.

o najavama isplate koja nikako da stigne. Žao mi je što evo samo 700 milijuna kuna u državnom proračunu je dovoljno za takvu neku isplatu onima sa najnižim mirovinama. To je malo naspram onome koliko je samo Ledo izgubio prilikom stečajne nagodbe kada su, kada je prodan dakle sada nakon stečajne nagodbe za njega se je dobilo 4,6 milijarde kuna. Mirovinski fondovi bili su većinski vlasnici Leda. Prilikom stečajne nagodbe koje su vladini savjetnici savjetovali i isto tako i savjetnici iz Borga vidljivo je da je takva poslovna odluka odnijela mirovincima čistu zaradu od 52% koliko bi zaradili da su ostali u prijašnjem sustavu upravljanja. Zato nisam i ne mogu biti zadovoljna, činjenica je da mirovinci nemaju čime pokriti ono što bi donijelo bitno povećanje njihovih mirovina i zato ide vama i HDZ-ovoj vladi Snjeguljica iz Leda, slatko, a umirovljenicima tek drveni štapić jer to je za njih od povećanja jadno. Dobro, idemo sad na 13. pitanje, poštovani kolega Nino Raspudić postavlja ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Zahvaljujem. Predsjedniče vlade Plenkoviću, izbor Marije Pejčinović Burić, vaše nekadašnje ministrice vanjskih poslova i desne ruke u vladi na funkciju glavne tajnice Vijeća Europe, svojevremeno ste nazvali, citiram, najvećim hrvatskih diplomatskim uspjehom u kandidaturama za međunarodne institucije i potvrdom snažnog vanjskopolitičkog položaja Hrvatske danas. No što smo dočekali? Hladan tuš došao je nedavno nakon 5-to dnevne virtualne posjete BiH nižerazrednog birokrata iz Vijeća Europe koji se zove Christophe Poirel, šef Uprave za ljudska prava Vijeća Europe koji je tada izjavio, citiram: Vrijeme je da BiH pređe na drugačiji moderni sistem u kojem ne postoji diskriminacija i koji nije temeljen na konstitutivnim narodima. Tom protuustavnom, rekao bih zločinačkom izjavom jer je aneks 4. Daytonskog mirovnog sporazuma Ustav BiH kojim je zaustavljen strašan rat i postignut krhki kompromis, Poirel je dolio ulje na vatru, uslijedile su trijumfalističke izjave Željka Komšića i Bakira Izetbegovića, pa Komšić tu izjavu naziva i kaže da ima historijski značaj i citiram „ i da je vrijeme za uspostavljanje građanske države“ A očito je to ohrabrilo i Bakira Izetbegovića da prekine započete pregovore s hrvatskim predstavnicima o promjeni Izbornog zakona. Na moju inicijativu Odbor za Hrvate izvan Hrvatske uputio je pismo Mariji Pejčinović Burić sa upitom je li to službeno stajalište Vijeća Europe i dal ga i ona dijeli, dobili smo skandalozan odgovor u kojem uopće ne odgovara na to pitanje nego nam docira citirajući presudu Europskog suda za ljudska prava, pismo je izgledalo kao da je stiglo iz ureda Željka Komšića ili Bakira Izetbegovića. Pa vas pitam, što se događa s Marijom Pejčinović Burić, imate li ikakav kontakt s njom i hoće li vaša vlada reagirati jer Hrvatska je članica Vijeća Europe i ima pravo ukazati na tu očito službenu politiku Vijeća Europe koja je destruktivna po BiH i pogubna po Hrvate? Zastupniče Raspudić, što se tiče Marije Pejčinović Burić i njenih stavova kao glavne tajnice Vijeća Europe, to morate pitat nju, dakle ona je bila potpredsjednica vlade, bila je nekada i saborska zastupnica, bila je ministrica vanjskih poslova i tada je provodila politiku RH koja je više nego jasna kada je riječ o pravima Hrvata i konstitutivnosti hrvatskoga naroda u BiH. U konačnici sve naše diplomatske inicijative koje imamo bilo da su na razini bilateralnih odnosa bilo da su na razini EU, NATO-a, drugih multilateralnih foruma, pregovora sa kontaktnom skupinom, sa kvintom, sa svim akterima koji su bitni, vezani su za poštivanje prava Hrvata u BiH. Budući da je vaše porijeklo iz BiH vjerujem da ste dobro upoznati sa svime što Vlada RH na tom tragu radi, što radim u konačnici i ja osobno, da nije bilo HDZ-ovih zastupnika u Europskom parlamentu 2016. tada bi Draganu Čoviću primjerice kao u to doba predsjedavajućem predsjedništvu BiH bilo dosta teže podnijeti zahtjev za članstvo u EU. Kad je riječ o stavovima gospodina kojeg spominjete, ja ga ne poznam, ne znam što je on tamo točno radio, ali je sigurno došao u okviru svojih funkcija i kakvi su njegovi stavovi, pretpostavljam da je to bila uobičajena linija Vijeća Europe o potrebi provedbe presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, dakle otkad postoji te presude znamo kako je uopće do nje došlo, zašto je do nje došlo, kako ona konceptualno gleda na pitanje građanske BiH ili BiH tri konstitutivna naroda i svih drugih koji žive u njoj, to je fundamentalna razlika, jedna dihotomija međunarodne zajednice, slike Daytona i Pariza '95.g. i slike te presude Europskog suda za ljudska prava. Pozicija Hrvatske je jasna, čvrsta, stabilna, neće se promijenit niti milimetra. Nama je jako drago da su se izbori u Mostaru održali i da HDZ sada nakon 12.g. ima ponovno svog novog gradonačelnika i to gradonačelnika sa novim legitimitetom. Naša je pozicija da je ključno, nužno, kapitalno pitanje od najvećega značaja za budućnost i koheziju BiH izmijeniti Izborni zakon, Izborni zakon koji će biti plod dogovora političkih stranaka u BiH, institucija BiH i koji će omogućiti i pravedne izbore bez inženjeringa i legitimnu zastupljenost osobito kada je riječ o izborima unutar Federacije BiH. Što se tiče kontakata sa Marijom Pejčinović Burić, ona kada dođe u Hrvatsku, a to je povremeno, ona se javi i obavimo konzultacije, ali ona danas ne predstavlja samo Hrvatsku, ona je glavna tajnica cijele organizacije Vijeća Europe i činjenica da Hrvatska ima glavnu tajnicu Vijeća Europe je ogroman vanjskopolitički uspjeh. To nismo imali do sada nikada, to nije nikakvo mjesto koje se dobije nekakvom rotacijom, to nije mjesto koje je bilo rezervirano za nekoga iz Hrvatske, to je mjesto koje smo dobili aktivnim, proaktivnim diplomatskim angažmanom, na tome su pomogli i neki zastupnici ovdje i to i pozicije i opozicije unutar hrvatskoga izaslanstava pri Vijeću Europe. Ja nisam vidio pismo koje je ona vama poslala, ja ga sa interesom želim vidjeti da vidim što to točno piše unutra pa vi imate takav stav, ali stav Hrvatske o Hrvatima u BiH bit će uvijek za njihovu ravnopravnost i [[Upadica: Hvala.]] konstruktivnost i za promjenu izbornoga zakona. Izvolite očitovanje. Uputili ste me na to da se obratimo gospođi Pejčinović Burić, pa upravo to smo i učinili. Evo apeliram gospođa Bušić koja je predsjednica Odbora za Hrvate izvan Hrvatske može vam proslijediti taj njen skandalozni odgovor. S pravom ste rekli da su se mnogi upleli za to da ona dođe na tu funkciju. Vi ste lobirali u Europskoj pučkoj stranci, javna je tajna da je mjesecima hrvatska diplomatska mreža uglavnom radila za njen izbor da bismo danas dočekali to da ona de facto provodi apsolutno protuhrvatsku politiku Vijeća Europe. Dakle, kako može biti veliki diplomatski uspjeh Hrvatske izabrati na visoku funkciju u europskoj instituciji gospođu koja provodi politiku ukidanja konstitutivnih naroda kojoj plješću Željko Komšić i Bakir Izetbegović. Važno je da ovo čuju i Hrvati u BiH, važno je da ovo čuje i hrvatska javnost kojoj je stalo do opstanka Hrvata u BiH što je dugoročno i opstanak znači RH jer vidjeli smo što znači ne imati svoje predstavnike kao što su Željko Komšić i Bakir Izetbegović htjeli zaustaviti međunarodnom tužbom izgradnju Pelješkog mosta pa nas je spasio Milorad Dodik koji ulaže veto i spali smo na to da skupština Republike Srpske mora izglasati taj veto da bi Hrvatska mogla graditi Pelješki most. Ovo su vrlo ozbiljne i teške stvari i katastrofalno je da netko za svoju karijeru pa makar ona i primila 300.000 EUR-a godišnje na ovakav način može biti jedan od grobara političkih svoga naroda. Dakle, ne prihvaćam ovakav odgovor to očito nije nikakav diplomatski uspjeh Hrvatske nego realizacija jedne njene karijere, radi ono što je službena politika Vijeća Europe, a smatram da bi Hrvatska morala reagirati prema Vijeću Europe jer to je očito njihova službena, službena politika, pitanje konstitutivnih naroda. Nije Dayton stvoren tako što je bilo 100 modela pa nekom greškom rekli ajmo staviti konstitutivne narode nego je to bio jedini način da se spriječi rat i stvori krhki mir i državni okvir koji se sada [[Upadica: Hvala vam.]] razvrgava na vrlo opasan način. Hvala. Idemo na 14. pitanje, poštovana kolegica Anamarija Blažević postavlja pitanje ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani ministre Aladrović, prvo želim pohvaliti digitalizirani postupak prijave i obrade zahtjeva potencijalnih korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja na novoj web stranici. I moram reći da u mojoj županiji u veljači je bilo 255 korisnika dostupnih mjera, od toga je preko 50% potpora za zapošljavanje, a odmah iza tih potpora su potpore za samozapošljavanje. I dalje se s velikim zanimanjem prate sve izmjene i dopune kao i kreiranje novih mjera. Ono što mene zanima koje su najznačajnije mjere aktivne politike zapošljavanja i što one predstavljaju na tržištu rada? Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zastupnice zahvaljujem vam se na pitanju, da bih vam mogao dati odgovor moram napraviti kratki uvod o tržištu rada i trenutnom stanju na tržištu rada. Dakle, svi smo svjesni pandemijske krize koja nas je zadesila prošle godine međutim u ekonomskom smislu ona na tržište rada sa pravovremenim, adekvatnim i velikim intervencijama Vlade RH nije imala bitniji značaj. Ono što sada možemo vidjeti na kraju 3. mjeseca dakle ožujka 2021. u odnosu na ožujak 2020. godine je da je tržište rada i više nego stabilno. Imamo 17.000 osiguranika više što znači da smo ekonomsku aktivnost naših tvrtki uz velike intervencije Vlade i naravno uz otpornost našeg gospodarstva uspjeli prevladati. To su sigurno pozitivni trendovi, a kada još u to, kada tome dodamo da je potražnja za radom u ovom trenutku puno veća nego što je bila u prethodnom razdoblju odnosno u istom razdoblju prethodne godine možemo izraziti generalno zadovoljstvo. Ono što je Vlada učinila u prethodnom razdoblju je više od 10 milijardi kuna direktnih poticaja za očuvanje radnih mjesta, direktnih poticaja poslodavcima i direktnih poticaja zaposlenima i sada to možemo vidjeti kao jedan pozitivan efekt na tržištu rada. Ono što ćemo činiti u slijedećem razdoblju je također poticati i poslodavce i zaposlene kako bi održali ekonomsku aktivnost kako ne bi ugrozili poslovnu aktivnost i kako bi se taj segment rada kao rada u Hrvatskoj očuvao. Moram napomenuti iz vašeg pitanja možemo vidjeti zadovoljstvo mjerama aktivne politike zapošljavanja one postoje već duži niz godina. U posljednje 4 godine u mandatu obje Vlade Andreja Plenkovića obuhvatili smo kroz mjere aktivne politike zapošljavanja više od 100.000 sada zaposlenih osoba. Te mjere najznačajnije je samozapošljavanje koje smo samo u protekloj godini imali više od 5.000 osoba kojima smo ih odobrili, zatim mjere za zapošljavanje, javne radove i mjere koje ne idu ka tome da se samo direktno utječe na zapošljavanje nego i posredno kroz stjecanje određenih kvalifikacija, kroz edukacije i kroz obrazovanje. Digitalizacija samog portala koji služi za aplikaciju na mjere aktivne politike zapošljavanja je samo posljednji korak u razvoju mjera. U slijedećem periodu ćemo također dodatno razvijati mjere, a moram napomenuti da smo kako smo i obećali u našem predizbornom programu u prvih 6 mjeseci povećali, povećali alokaciju mjera na razinu od do 130.000 kuna po samozaposlenoj osobi. To je sigurno jedan od naših prioriteta. I još želim naglasiti na kraju da smo samo za mjere aktivne politike zapošljavanja u proračunu za 2021. godinu osigurali milijardu i 200 milijuna kuna. Ja sam siguran da će to imati i daljnje pozitivne efekte na tržište rada i daljnje pozitivne efekte na povećanje zaposlenosti i naravno isto, istovremeno smanjenje broja nezaposlenih osoba u RH. Evo, ja ću još jednom izraziti svoje zadovoljstvo inovativnom web stranicom, mislim da je to važno ponoviti i mislim da će ona korisnicima olakšati i prijavu, ali i njihove poduzetničke korake. Ali vidjela sam da postoji novi sustav bodovanja koji će isto tako potaknuti razvoj ruralnih krajeva i inovativnost djelatnosti u zelenoj digitalnoj tranziciji koju isto smatram da je važno spomenuti da se na tom polju nešto radi.

Sada će zastupnik Krešo Beljak postaviti pitanje predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade RH, poštovani predsjedniče HS. Postavio bi pitanje koje se na neki način nadovezuje na ono što je govorio, govorio ministar Aladrović. Govorio je o 10 milijardi kuna koliko otprilike iznosi pomoć Vlade RH hrvatskim stanovnicima i gospodarstvu u proteklih godinu dana i nešto više od godinu dana otkad traje ova nesretna pandemija odnosno kriza uzrokovana pandemijom. Kada gledamo čistu matematiku lijepo se, neću reć razbacivati, nego lijepo je osiguravati sredstva, ljude u konačnici nije niti briga odakle dolazi novac, bitno je da im se pomogne i to u ovom trenutku i nije toliko bitno. Ja mogu govoriti o tome da nije samo Vlada RH pomogla, nego su pomogle i jedinice lokalne uprave i županije i općine i gradovi. Konkretno, grad Samobor je pomogao 10 milijuna kuna, izdvojio 10 milijuna kuna za pomoć ljudima u toj krizi i plus odnosno minus toga što smo 10 milijuna kuna izgubili. Al ja ću reć na koji način smo došli do tih novaca. Na način da smo nažalost morali zaustaviti cijeli niz komunalnih projekata, cijeli niz stvari koje smo mogli napraviti iz tih 10 milijuna kuna. I to sve skupa nije problem i ne bi bio problem kad bi se kriza uskoro završila, lako ćemo onda dalje. No prema svemu sudeći, gledajući situaciju u Europu, u susjedstvu, pa i u Hrvatskoj, ova kriza neće završiti tako dugo i moje pitanje ide vama premijeru, imate li plan kako i što dalje, trebat će pomagati i dalje, odakle novac, da li zaduženjem, da li računamo na EU i najbitnije, da li računamo, da li vi računate [[Upadica: Hvala vam]] i mi svi skupa na znatno smanjenje određenih troškova [[Upadica: Hvala lijepa]] kako bi se, pa dopustite da završim rečenicu. Izvolite sjesti, hvala, isteklo vam je vrijeme. Izvolite odgovor. Hvala lijepa zastupniče Beljak, evo koincidiralo je vaše pitanje sa pitanjem koje je zastupnica uputila ministricu Aladroviću kada je riječ o svemu što smo učinili u kontekstu covid krize. Dakle, ja ću još jednom napomenuti, ukupna cijena pandemije Covid-19 je u ovom trenutku 32 milijarde kuna, 32 milijarde kuna, od toga 13 milijardi je pad proračunskih prihoda, a 19 milijardi kuna su različiti troškovi naravno neplanirani koje smo imali da bismo postavili jastuke za naše gospodarstvo, za naše građane, prije svega za hrvatske radnike u ovim izrazito nepredviđenim i zahtjevnim okolnostima. Vi znate da smo prošlo proljeće donijeli vrlo brze, jasne, čvrste odluke, odluke koje su imale vrlo precizan cilj da hrvatska država stane iza hrvatskoga radnika i ona je stala i stoji praktički 14 mjeseci, to pokazuju rezultati. Nema, nema novih 400.000 nezaposlenih, to se nije dogodilo, niti onih 68 mandata o kojima je govorio jedan svojevremeno suspendirani potpredsjednik SDP-a, ni to se nije dogodilo, jako slaba proročanstva. Jednako tako ridikulozni stavovi sada jedne zastupnice koji se odnose na spašavanje radnih mjesta kompanija Agrokora prije 4.g. i usporedba sada sa isplatom Covid-19 i ulogom mirovinskih fondova. Ne znam što je ridikuloznije, al je na tom tragu, ali dobro. Što ćemo učiniti dalje? Mjera od 4.000 kuna je do sada spasila 120.000 poslodavaca i 680.000 radnika, 120.000 poslodavaca i 680.000 radnika su imali izravne koristi od mjere vlade tj. HZZ-a za očuvanje radnih mjesta. Mi ćemo iznaći sredstva da nastavimo potporu u okolnostima u kojoj se s pandemijom borimo na dva kolosjeka, jedan su protuepidemijske mjere, drugo je cijepljenje, a da bismo održali ekonomiju, da bismo održali radna mjesta. Vidjeli ste i danas informaciju u medijima da je naša politika u smislu restriktivnih mjera bila takva da je omogućila da ekonomija radi, da pulsira, prihodi od PDV-a, potrošnja za vrijeme Uskrsa, odete malo dalje od Hrvatske vidite policijske satove, vidite praktički sve zatvoreno osim nužnih malih prehrambenih trgovina, da o uslugama ne govorim. Mi to nismo napravili zato što smo izbalansirali i ekonomiju i školu i gospodarstvo i očuvanje radnih mjesta i zdravstvene mjere. Na tom tragu, a meni je drago da ste spomenuli da su doprinos dale i jedinice lokalne i područne samouprave pa i grad Samobor iz kojeg vi dolazite, ja ću samo podsjetiti da je zahvaljujući reformi financiranja jedinica lokalne i područne samouprave 2017., gotovo svaka jedinica, županija, grad ili općina dobila više sredstava.

Ali dobro ste se korigirali, nije Samobor dobio, naravno, Samobor je dobio manje ali dobro, nije nam žao, Hrvatska se treba ravnomjerno razvijati i mi to pozdravljamo i ne žalimo. Mislim, nije ni Koprivnica dobila više nego manje i brojni najbogatiji, to je tako, ne. Zahvaljujem se na odgovoru, žao mi je što ste veći dio odgovora meni uputili drugim zastupnicima ali dobro i onda ću sebi dopustiti da protestiram na ponašanje g. Jandrokovića jer ovo što je on meni sad napravio, da mi nije dopustio dvije riječi dopustit, to jednostavno je ispod svake razine. Tako se g. Jandrokoviću ste se mogli razgovarati sa g. Sanaderom, sa gđom. Kosor, sa g. Karamarkom a sa mnom se tako nećete razgovarati, vi niste bog, vi ste samo jedan od saborskih zastupnika koji ste prvi i mislim da je krajnje bezobrazno od vas da ne dopustite bilo kome pa i meni dvije riječi da završim rečenicu tim više što nisam nikoga vrijeđao nego sam postavio sasvim normalno, konstruktivno pitanje. Kolega Beljak, čime ste izazvani da govorite na ovaj način, vama je vrijeme isteklo gotovo 10 sekundi. U nekakvoj šestoj sekundi kada je vrijeme isteklo sam vas upozorio da završite, dakle isto činim sasvim zastupnicima, isto činim s predstavnicima Vlade, tako da ne znam zašto bi vi bili iznimka. Ako je to bahatost zato što se držim reda koji smo definirali svi zajedno, onda ne znam što bih rekao o ponašanju nekih kolegica i kolega koji se uopće ne drže tog reda. Mislim da je to puno bahatije nego držati se reda. Izvolite, kolega Beljak, povreda Poslovnika.

Dakle niti sam bio bezobrazan, niti se prevršio ne znam, htio sam za dvije, doslovno dvije riječi mi niste dopustili da završim.

Izvolite sjesti. Kolega Jakšić, vaš je red sada, pitanje postavljate predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Hvala, poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, g. Plenković. Pitanje je vezano uz stanje u našem hrvatskom pravosuđu. Dakle ono što traje sigurno već 30-ak godina, ali što posebno zaokuplja našu javnost u nekoliko posljednjih mjeseci su brojne zgode, dogodovštine, prekršaji izrežirani od strane naših sudaca, ljudi za koje svi vjerujemo da bi trebali biti neovisni, štititi interese hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva. Ono što nam je pokazalo se unazad nekoliko mjeseci, da ti ljudi su nažalost jednim djelom jer čast onim svim poštenim iznimkama, zaronili u svoje ... [[Govornik se ne razumije.]] u svoj klijentelizam gdje se doista postavlja pitanje da li možemo vjerovati u to da je naše pravosuđe neovisno i da na jednak način štiti sve građane ove zemlje. Jučer smo imali prilike vidjeti jedno neovisno istraživanje na jednoj medijskoj kući u RH gdje je naše pravosuđe dobilo ocjenu 2,7 ako se ne varam, s tim da se ocjenjivalo od 1 do 10, gdje 60% građana ove zemlje smatra da je pravosuđe zaronilo u korupciju pa čak i birači HDZ-a u ocjenjivanju od 1 do 10, daju ocjenu koja je manja od 5. Stoga ono ključno pitanje je da li je konačno došlo do političke svijesti da u jednom zajedničkom nastupu možemo konačno krenuti u raščišćavanje stanja u hrvatskom pravosuđu koje je doista kao jedna rak rana izjeda našu državu, izjeda naše društvo jer i brojna istraživanja su pokazala da manjak investicija poglavito stranih koje imamo, s jedne strane dolazi do toga zato jer jednostavno ne vjeruju u naše pravosuđe i pravosudnu zaštitu a i masa naših ljudi koja je napustila ovu zemlju je isto tako rekla da dobar dio njih ne odlazi zbog malih plaća nego jednostavno odlazi zato jer više ne vjeruje da može normalno živjeti i funkcionirati u ovoj državi i društvu.

Najprije moram reći da mi je drago prateći vaše nastupe, da ste vi oduševljeni sa novom predsjednicom Uprave Podravke, da ste nasmijani i sretni jer je dionica skočila, reorganizacija je krenula a plaća se povećala. I to je dobro, zato je i poslana tamo da napravi iskorake koji su dobri za Podravku a to će bit onda dobro i za sve Koprivničane i za cijelu Koprivničko-križevačku županiju i drago mi je da ste nasmijali jer znate da govorim istinu i da ste to kazali javno i dobro je da to ponavljate i naročito da kažete kolegici koja je sjedila desno od vas iza, pa da i ona malo se prosvijetli o tome što je naša Vlada u prvom mandatu napravila za hrvatsko gospodarstvo, za OPG-ove, za dobavljače, za radnike i za opstanak hrvatske ekonomije, to stalno treba ponavljat, uprkos i unatoč brojnim anketama. Ne znam na koju se anketu referirate, ali kada je riječ o pravosuđu, dakle mi smo svjedoci jedne rasprave u kojoj recimo, vaš predsjednik stranke cementira na 16%, kaže da ga nije briga za zakon. Čovjek je pravnik, bio predsjednik Odbora za Ustav, on javno kaže da ga nije briga za zakon. Je li vi mislite da je to dobro za hrvatsku javnost, za kredibilitet SDP-a i vas kao stranke koja će biti u opoziciji skoro 9 godina, da li mislite da time pridonosite jačanju koncepta vladavine prava, poštivanja zakona, poštivanja Ustava, i u konačnici, reformi pravosuđa. Ja mislim da ne. Ja mislim da fundamentalno griješite. Da politizirate stvari i predstavljate ih javnosti onakve kakve nisu. Što se tiče neovisnosti pravosuđa, i tu moramo neke stvari reći jer ove floskule, etikete, pamfleti koji se plasiraju uglavnom iz vaših krugova u medije, o tome da će, primjerice, promjena čelne osobe na Vrhovnom sudu značiti ... [[Govornik se ne razumije.]] reformu hrvatskog pravosuđa. To je laž, to je neistina, to je netočno, to se prvi put koristi u javnom prostoru u zadnjih 30 godina. Nikad do sada pri izboru predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda, taj argument nije korišten. Znate zašto? Zato što ne postoji. I to je važno za kazati. Isto je tako važno za reći da naš Ustav u čl. 120 kaže da je sudačka dužnost stalna. A tko bira suce u Hrvatskoj, tko bira državne odvjetnike, ako izuzmemo predsjednika Vrhovnog suda i glavnu državnu odvjetnicu? Tko ih bira? 7-2-2, jednaka formula.

E, pa onda moramo reći da već godinama u Hrvatskoj politika ne bira suce. Ono što politika treba činiti i čini i to radi ministar, i to smo radili u prošlom mandatu, jačati mehanizme kontrole njihovog rada, akcijske planova za smanjivanje broja predmeta, brži rad, učinkovitiji rad, kvalitetnije pravosuđe. To su ciljevi s kojima ja vjerujem, da se vi kao predsjednik Odbora za pravosuđe sigurno slažete i radimo zajedno na tome da to tako i bude. Hvala vam lijepo. Idemo na 17. pitanje, pardon. Očitovanje imate, jasno, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, napredujemo, posljednji puta ste mi probali sve staviti u usta, ovaj puta ste mi stavili u usta samo pola toga što sam rekao ili nisam rekao. Kad pričamo o Podravki, Podravka je prevažna stvar, ne samo za Koprivnicu, Podravinu i Prigorje, nego i za cijelu RH i vi to jako dobro znate i razumijete zašto u našem kraju uvijek postoji opravdana briga i borba za Podravku. Imamo pravo o tome pričati i kao gradonačelnik i kao potomak ljudi koji su nekoliko generacija stvarali tu firmu, ali imamo pravo govoriti i kao Koprivničanac jer znam koliko je Podravka donijela i u Domovinskom ratu, a i vi jako dobro znate koliko vam je značilo u početku korona krize, jer jedno od prvih odluka je bila da se Podravki uzme dobit za potrebe državnog budžeta. Toliko o Podravki. Drago mi je da ide naprijed, neka samo ide, dionica previše nemam jer jednostavno nemam love da bih se s time igrao. Što se tiče stanja u pravosuđu. Dakle, ne zanima me uopće rasprava ni o predsjedniku Zoranu Milanoviću ni o tome što je tko rekao unazad 10, 20, 30 godina. Činjenica je da ljudi nemaju povjerenja u naše pravosuđe i da osim nekih velikih riječi koje obično isplivaju nakon nekih afera, pucanja mjera, bježanja preko granica se mi malo pozabavimo stvaranjem nekakvih akcijskih planova. Tako dugo dok neće prevladati volja da imamo jasno ocjenjivanje sudaca, da imamo jasno kažnjavanja sudaca, tako dugo nećemo moći reći da smo nešto dobro napravili. I ono što, sad se referiram na gđu. Dalić, iako nema veze s njom, nije lijepo za reći, ali drago mi je da jedan bjegunac kojeg su jednim dijelom, vaši prethodnici na mjestu predsjednika HDZ-a uzgojili, tako takvoga u hrvatskom prostoru, radi se o Zdravku Mamiću sa svojim sumanutim divljanjem unazad nekoliko tjedana je očito potaknuo i vas da počnemo ozbiljno razmišljati o tome kako ćemo reformirati hrvatsko pravosuđe na jasan, pošten i pravedan način bez [[Upadica:]] „šeksizama“ Idemo na pitanje zastupnika Ivana Celjaka koji će uputiti ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Darku Horvatu. Izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade RH g. Andrej Plenkoviću, poštovane ministrice, poštovani ministri, poštovani predsjedniče HS-a, uvažene zastupnice i zastupnici. Poštovani ministre Horvat. Na potresom zahvaćenom području govori se da je za podnošenje zahtjeva za obnovom potrebno 6 kilograma dokumentacije odnosno 90-tak obrazaca. S druge strane, komunicira se da je dovoljna osobna iskaznica podnositelja. Možete li nam, molim vas, reći na koji se ispravan način podnosi zahtjev i koja je dokumentacija točno potrebna? Hvala.

Zahvaljujem uopće na mogućnosti demistificirati jednu teoriju koju slušam u proteklih 3 mjeseca, a demanti je vrlo jednostavan. 7 917 zaprimljenih ili, ja ću se usuditi reći, prikupljenih zahtjeva u proteklih, nešto više od 3 mjeseca, dokaz je da je proces u toj mjeri pojednostavljen da za podnošenje zahtjeva, mimo ovih 6 kilograma dokumenata, odnosno 90 priloga, koji su generirali, moram reći, malo i zlobnici koji žele, pa usudit ću se reći, stvoriti pomutnju, prvenstveno kod onih koji na sufinanciranje obnove imaju pravo. Mobilni timovi, dislocirani uredi Ministarstva i infocentar ovdje u Zagrebu pomažu na dnevnoj bazi svima kojima je to potrebno dajući im pravovremenu i vjerodostojnu informaciju, pomažući im u popunjavaju zahtjeva, a velika je razlika između onih zlobnika koji su Zagrepčancima, Zagrepčankama, stanovnicima Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije probali prodati lažnu informaciju da je uz podnošenje zahtjeva potrebno otprilike 90-tak priloga. Dakle, najkompliciraniji zahtjev sadržan je na 2,5 strane A4 papira i za njegovo popunjavanje danas, ako ga želite popuniti i predati u papirnatoj formi, nužno je i potrebita vjerodostojna osoba iskaznica. Ako nam se može pomoći identifikacijom vlasništva ili aktom temeljem kojeg je oštećeni ili srušeni objekt građen, to je korak naprijed u pomoći službenicima Ministarstva u generiranju odluke temeljem koje se stječe pravo na obnovu. Dakle u protekla 3 mjeseca, s jedne strane, konstruirajući efikasan model podnošenja i zaprimanja zahtjeva, a oni se danas mogu podnesti Ministarstvu i samo isključivo Ministarstvu, i u pisanoj formi na 5 dislociranih lokacija, u pisarnici Ministarstva, mailom, odnosno poštom. Dakle aplikacija koju smo producirali, u velikoj mjeri pojednostavljuje metodologiju podnošenja zahtjeva, ali isto tako i generiranja rješenja jer, kad odgovaram na pitanja, da li smo mi sa aktivnim procesom obnove započeli, da, javna nadmetanja su objavljena, od iznosa zaprimljenog kroz Fond solidarnosti, a on je 5,1 milijarda kuna, svi javni pozivi su vani, projektanti rade svoj posao, ugovara se tehničko-financijska kontrola, revidenti, operativni koordinatori, a samo na prostoru Banovine, kolega Hanžek, državni tajnik središnjeg državnog ureda, u ovom trenutku ima prioritetni zadatak i listu 20-tak tisuća obiteljskih kuća za koje izrađujemo projektnu dokumentaciju za koje se pribavili oko 400 milijuna kuna, da bismo u konačnici, sve ono što ćemo ugovoriti i naručiti, moći i platiti. Hvala vam lijepa. Poštovani ministre, hvala vam lijepa na odgovoru. Nužno je da postupak obnove bude maksimalno pojednostavljen i ubrzan, u svim dijelovima. Od podnošenja zahtjeva do izgradnje. Svjesni smo da je obnova složen postupak, da se tlo još uvijek trese, da i ovaj nepredvidivi potres proizveo krizu koja nadilazi i ljudske i institucionalne kapacitete jedinica lokalne i jedinica regionalne samouprave. Nama na području Sisačko-moslavačke županije osobito je važan projekt dovršetka autoceste do Siska sa odvojkom prema Petrinji kako bi se i stanovnicima s petrinjskog i glinskog područja omogućila kvalitetnija i brža komunikacija prema Zagrebu sa svim prednostima koje takva prometna komunikacija sa sobom donosi. Važna je istako tako činjenica, da će poduzetnici, za buduća ulaganja, na području Sisačko-moslavačke županije ostvarivati bespovratna sredstva do 70%, dakle mali do 70%, srednji do 60% i veliki do 50% Mi na području Sisačko-moslavačke županije ovaj nažalost tragičan i katastrofalan potres vidimo kao priliku za pravi početak, kao priliku za dolazak gospodarstvenika, za dolazak investitora, kao priliku za otvaranje novih radnih mjesta jer jedino visokodohodovna radna mjesta osiguravaju ostanak stanovnika na području Sisačko-moslavačke županije i naravno, povratak naših sugrađana koji su privremeno otišli.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, cijenjene ministrice i ministri, kolegice i kolege zastupnici. Svoje pitanje bih uputio potpredsjedniku hrvatske Vlade i ministru hrvatskih branitelja. Iako je epidemiološka situacija još uvijek vrlo zahtjevna, vi ste prepoznali važnost prevencije i potrebe nastavka provedbe aktivnosti koje pridonose smanjenju smrtnosti i pobola u populaciji hrvatskih branitelja te ste ih za ovu godinu donijeli Program preventivnih sistematskih pregleda.

Uvaženi zastupniče Mažar. Hvala vam na ovom važnom pitanju. Dakle, 2016. g. svjesni činjenice o velikoj smrtnosti i pobolu hrvatskih branitelja, pokrenuli smo mjeru i upravo u Vukovaru smo pravili pilot-projekat preventivnih medicinskih pregleda za hrvatske branitelje jer to su aktivnosti koje su usmjerene smanjenju stope pobola i smrtnosti i očuvanju općenito zdravlja hrvatskih branitelja. Dakle, od 2017. g. na ovamo provodimo projekat u cilju prevencije i ranog otkrivanja kardiovaskularnih i drugih kroničnih nezaraznih i onkoloških bolesti. Nakon pilot-projekta od 2017. g. potpisali smo ugovor sa svim županijskim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima, gdje smo na godišnjoj razini proveli za više od 20 tisuća hrvatskih branitelja preventivne medicinske preglede.

Naime, samo 8% od pregledanih hrvatskih branitelja po obrađenim rezultatima HZJZ-a dobili su ocjenu bez preporuke daljnjeg liječenja odnosno bez daljnjih specijalističkih pretraga. To u dovoljnoj mjeri ukazuje koliko je zdravstveno stanje hrvatskih branitelja kao posljedica sudjelovanja obrane suvereniteta RH narušeno i koliko moramo pružati potporu.

Dakle, tijekom 2020. godine u skladu sa aktualnim stanjem u pojedinoj županiji nismo ni u jednom trenutku prekidali preventivne preglede nego smo u koordinaciji sa bolnicama sa koordinatorima bolnica, sa ravnateljima pronalazili kad je postojao prostor i kad je bio manji broj oboljelih od Covida da smo u tim trenucima koristiti maksimalno i upućivali hrvatske branitelje na preglede. 25. ožujka ove godine donijeli smo na Vladi odluku o nastavku pregleda za 2021. Godinu. Za tu mjeru smo osigurali 10 milijuna kuna i ovih dana upravo koordiniramo s ravnateljima županijskih bolnica, kliničkih bolničkih centara i određenim brojem domova zdravlja upravo tu dinamiku koju moramo kreirati u skladu sa stanjem odnosno sa brojem novozaraženih osoba u toj bolnici. Dakle, bez obzira na teškoće koje imaju bolnice u uskoj koordinaciji, sinergiji Ministarstva hrvatskih branitelja i bolnica iskoristit ćemo svaki trenutak kako bismo omogućili hrvatskim braniteljima preventivni medicinski pregled sa ciljem spašavanja njihovih života, doprinosu, kvaliteti njihovog zdravlja za što se zahvaljujem Ministarstvu zdravstva, svim ravnateljima ustanova na razumijevanju i potpori u provedbi ove aktivnosti i dakle ovo je potvrda u kojoj mjeri je naša Vlada usmjerena ka stvaranju pretpostavki za očuvanje kvalitete života i zdravlja hrvatskih branitelja. To je naša obveza i to je naš dug prema hrvatskim braniteljima. Izvolite očitovanje. Zahvaljujem poštovani ministre hrvatskih branitelja. Mogu izraziti svoje zadovoljstvo vašim odgovorom što niti u jednom trenutku pandemije ovaj program nije doveden u pitanje, niti u jednom trenutku nije prestao niti u jednoj bolnici. Ono što mene posebno veseli i raduje, a evo istaknuli ste i vi da je pilot projekt ovog programa započeo upravo u gradu Vukovaru, u Općoj županijskoj bolnici Vukovara koja je u međuvremenu dignuta na nivo nacionalne i memorijalne bolnice i bolnice hrvatskih veterana. Upravo u početku provođenja tog programa samo u prva 3 mjeseca prošloga mandata ove Vlade kada je program i započeo točnije 17. listopada zahvaljujući tome 823 hrvatska branitelja su bila na pregledu u Općoj bolnici Vukovar. Danas je taj program zaživio na području cijele RH odnosno na području svih županija i bitno je i važno da se on i unutar specifičnoj situaciji unazad godine dana pandemije nastavlja i da će biti proveden i ove godine vjerujem prije svega na zadovoljstvo hrvatskih branitelja koji će putem njega moći preventivno ustanoviti svoje zdravstveno stanje, eventualno otkriti možda i neke pobole odnosno reagirati na vrijeme i svakako time spasiti i svoje živote. Nadam se da će i ove godine kao i proteklih godina upravo to biti cilj ovoga programa i podržavam dakle njegov nastavak.

Poštovani ministre Butkoviću ovo pitanje upućivam ne samo kao ministru u Vladu, nego kao saborskom zastupniku izabranom iz 8. izborne jedinice, iz našeg dvorišta. Vidjeli smo da je Vlada na svojoj sjednici održanoj prošlog četvrtka dala još jednu potrebnu suglasnost kako bi se u riječkom brodogradilištu 3. Maj mogla dovršiti gradnja broda 514. Nakon što je RH nedavno na stečajnoj dražbi kupila taj brod tim potezom je zatvoren jedan krug poslova u našem 3. Maju. Državna institucija i RH postala istovremeno kupac tog broda, kreditor tog broda i jamac za gradnju istog broda. Sve to je vrlo točno i precizno popratio premijer svojom izjavom istaknuvši da bez države 3. Maj u ovakvom stanju ne bi mogao funkcionirati, ali istovremeno svi smo svjesni pa sigurno i vi ovoj Vladi da ovaj model brodogradnje na ovakav način ne može funkcionirati. To je jedna prijelazna i kratkoročna faza. Ja bih isto volio da mi kao država imamo neki čarobni štapić i da čarolijom proizvodimo novac, ali to nije moguće. Dakle, mi nećemo moći plaćati brodove, naručivati, biti kreditor, jamac i ostalo. Stoga je vrijeme da čujemo i odgovore na pitanja o budućnosti 3. Maja, riječke i hrvatske brodogradnje, kakvo dugoročno rješenje Vlada ima za Brodogradilište 3. Maj? Kakav je plan? Svašta smo mi ovdje čuli i naslušali smo se svega. Sjećamo se velikih priča o dolasku Kineza, a sada se sve više i češće spominju polarni kruzeri, ugovorene su i podkoncesije u brodogradilištu za dio škvera [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] a vi u Vladi vrlo jasno pokazujete da očekujete realizaciju dogovora u budućnosti. Poštovani zastupniče, vi ste u svom pitanju dosta toga konstatirali točno, uglavnom sve i drago mi je da i vi kao saborski zastupnik iz Primorsko-goranske županije kao što sam to i ja ste ustvrdili da bez Vlade RH, bez vlade u prethodnom sazivu, pa i u ovom, brodogradnja u Rijeci a i u Istri jer je ono što sad radimo u ovom trenutku, ne bi opstala, ne bi izašla iz poteškoća i ne bi imala svoju budućnost. To govori u prilog sve ove odluke koje je Vlada donosila, ja ću samo neke nabrojati najvažnije, od ljeta 2019. g. kad je išla prva odluka zaključka Vlade o iskazivanju spremnost za uključivanje u proces deblokade računa, pripremu i pokretanje proizvodnje u Trećem maju te dovršetak započetih gradnji, konkretno novogradnja 723, 733 i 514.

Taj model nije loš, tu Hrvatska ne gubi nego hrvatska Vlada odnosno hrvatska država, hrvatski proračun daje jer drugog modela i nema u ovom trenutku, daje podršku za završetak započetih brodova i time ne gubi, što nije bio slučaj u prošlosti da ne spominjem sva ona jamstva koja su naplaćena i onaj iznos od preko 4 milijarde kuna zbog kojih i jesu brodogradilišta u Rijeci i u Puli došla u pitanje i u probleme. Što se tiče budućnosti Trećega maja, vi znate da će ubrzo početi izgradnja broda novogradnja 101, to je tek prvi u nizu brodova koji će se graditi u Trećem maju, bit će ih 5 luksuznih plovila koji se naravno rade po modelu 80-20, gdje će trup broda gradit brodogradilište Treći maj a društvo MKM Yachts koji je nositelj podkoncecije koju ste također spomenuli je uključen u taj posao i mislim da je to dobar jedan joint venture, jedan konzorcij koji će graditi brodove u Trećem maju i zapravo priznanje Trećem maju i ljudima da znaju graditi, koji znaju graditi brodove da jedni od najluksuznijih jahti će se graditi upravo u Trećem maju. Ono što Vlada RH također sprema, to je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je kroz mehanizam i za otpornost da ćemo imati određeni dio sredstava 100% bespovratnih, da će i Jadrolinija i drugi hrvatski brodari nadam se u hrvatskim brodogradilištima, graditi brodove bespovratnim sredstvima i to je nešto na čemu je Treći maj i druga hrvatska brodogradilišta imaju priliku, naravno to će se ugovarati putem javnog natječaja, vjerujem da će se svojom tehnologijom, ljudima i naravno ponudom biti konkretni za gradnju tih brodova. Drugim riječima, spašena je brodogradnja u Rijeci, ona ima budućnost, za budućih 3 do 5 g. ima se što se graditi u Trećem maju, a sve ovo što Vlada čini popratno, ovo što sam spomenuo, to je definitivno prilika za Treći maj u kojeg ja duboko vjerujem. Drago mi je ministre Butković, da iz vaših riječi se vidi veliki interes za očuvanje brodogradnje ali moram ovdje ipak spomenuti neke druge još stvari. Prošlog četvrtka javnosti ste predstavili sažetak nacionalnog plana oporavka i otpornosti, čuli smo iz Vlade, i iz Vlade od onih ministara dobili smo informaciju o nekim konkretnim projektima koji će se financirati iz tog plana. S nestrpljenjem ja osobno a vjerujem i svi naši Riječani, čekamo vidjeti punu verziju tog plana. Isto ko i mnogi naši zaposlenici u brodogradilištima, kooperanti brodogradilišta i svi ljudi koji žive od te industrije kako bismo vidjeli koji su projekti hrvatske brodogradnje ušli u tu usku konkurenciju i što od onih 49 milijardi kuna će biti namijenjeno transformaciji brodogradnje. Ulaganje u restrukturiranje, modernizaciju, robotizaciju, ljudske potencijale te istraživanje i razvoj, sve to su potrebe naše brodogradnje ali ujedno i prilika za razvoj cijelog jednog segmenta gospodarstva koji je istovremeno i proizvodni i izvozni a može biti inovativan, što je rijetkost, treba priznati, rijetkost u današnjoj Hrvatskoj, barem u ovom pogledu. Zato s optimizmom čekam vidjeti što ste to pripremili, što je to pripremila Vlada za hrvatsku brodogradnju, za riječku brodogradnju u narednom periodu oporavka. Sada ćemo još jedno pitanje napraviti, nakon toga ćemo imati 10 minutnu stanku, malo da se prozrači prostorija. Znači na redu kolega Štromar koji pitanje postavlja ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Darku Horvatu, izvolite. Hvala lijepa, g. predsjedniče. Poštovani ministre Horvat, u ožujku 2019. država je darovala kompleks Varteksa gradu Ivancu a tamo su najavljivali veliki projekt i poduzetnički pothvati. I niste bili onda ministar ali to je onda bivši ministar Marić dodijeli gradu Ivancu. Međutim na kraju od svega toga ništa. A Ivanec je postao jedan od rijetkih gradova koji je vratio darovano zemljište, darovanu nekretninu državi i to samo godinu dana nakon darovanja. Ministre Horvat, moje pitanje, tko je odgovoran za to što kompleks koji je primjerice mogao biti namijenjen za obrazovne programe i poduzetništvo, još uvijek zjapi prazan i propada? Je li odgovornost na gradonačelniku, njegovoj ekipi i nesposobnosti da se prostor iskoristi ili je krivica na državi kako tvrdi sam gradonačelnik Ivanca? I pravo pitanje, ima li država planove za ivanečki Varteks ili ste spremni objekt ponovno prepustiti gradu na upravljanje kada dođe novi gradonačelnik koji će znati iskoristiti nekretnine i zemljište za razvoj cijele sredine? Hvala, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani saborski zastupniče. A da, jedan predmet iz 2019.g. ja moram priznati da je i mene iznenadio. Dakle, nakon procesa procjene, nakon što su tehničke službe ministarstva odradile svoj posao, nakon generirane odluke i nakon potpisanog ugovora jednog prostora koji je trebao biti pretvoren u poduzetnički inkubator stigla je odluka odnosno dopis kojim grad Ivanec vraća predmetno zemljište odnosno dio starog kompleksa „Varteksa“ državi uz obrazloženje da u ovom trenutku postoji interes da se predmetni kompleks kupi od strane privatnih poduzetnika. S obzirom da su nam relativno blizu izbori mi ćemo pričekati rasplet situacije u Ivancu. Bude li novi gradonačelnik imati perspektivu predmetni prostor razvijati siguran sam da ćemo i puno brže novom odlukom i novim ugovorom predmetni prostor moći ustupiti ponovno gradu Ivancu za gospodarsku odnosno poduzetničku namjenu, a ne bude li takve inicijative putem javnog nadmetanja ponudit ćemo ga privatnim poduzetnicima. Naime, zamolio me kandidat za gradonačelnika Nikola Sedlar da vas to pitam jer njega izuzetno interesira razvoj obrazovanja u gradu Ivancu, a konkretno u gradu Ivancu, a ima više od 10.000 stanovnika, nema nijedan obrazovni proces za studente. I on bi tamo htio smjestiti jedan kampus, studentski kampus, naravno ne ogroman, ali mini kampus gdje bi Ivančani, mladi Ivančani mogli studirati, a upravo je ta nekretnina optimalna za to. Zahvaljujem vam na odgovoru. Hvala i vama. Dakle, nastavit ćemo kao što sam rekao nakon 10 minuta, to je točno u 12 sati pitanjem koje će kolegica Vesna Vučemilović uputiti ministru Horvatu. Nakon završetka aktualnog prijepodneva imat ćemo slobodni govor. Prva točka dnevnog reda bit će u 15 sati.

Poštovani ministre, moje pitanje je vezano za upravljanje državnom imovinom. Svima nam je poznato da RH u svom vlasništvu ima brojnu imovinu, između ostalog i turističko i građevinsko, ostalo građevinsko zemljište koje nije procijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije. Prošle godine u svibnju sabor je donio zakon kojim su sve uredbe koje su do tada bile na snazi, kao i izmjene i dopune istih postale nevažeće. Trebalo je u roku od 60 dana od donošenja zakona, a to je 10.7.2020. donijeti novu uredbu kojom bi se reguliralo to područje, odredila bi se visina koncesijske naknade, vrijeme dospijeća naknade, postupak, način i uvjeti za dobivanje koncesije itd. Ministarstvo kojem ste vi na čelu, a koje je nadležno do dana današnjeg istu nije donijelo, pa ću vam postaviti pitanje koje je vrlo kratko i vrlo konkretno. Kada ministarstvo kojem ste vi na čelu ima namjeru donijeti navedenu uredbu, a koju je trebalo sukladno zakonu koji je donio ovaj visoki dom u svibnju, trebalo donijeti prije 8 mjeseci? Poštovana saborska zastupnice, svi procesi u segmentu donošenja odluke osim definirane cijene po kojoj će budući vlasnici ili najmoprimci koristiti neprocijenjeno građevinsko zemljište u turističke svrhe je urađeno, dakle napravili smo jednu široku i javnu i stručnu raspravu i ono što nam nedostaje za predmetnu uredbu je samo iznos cijene. Da nam ta cijena ne bude politička odluka formirano je jedno stručno povjerenstvo od eminentnih stručnjaka koji se bave procjenom nekretnina i istog trenutka kada predmetna studija bude završena, istog trenutka kada predmetne elaboracije unutar te studije budu evidentirane i hrvatskoj javnosti stavljene na stol, kroz novi proces prvo stručne, a nakon toga i javne rasprave definirat ćemo i toliko željenu brojku odnosno cijenu i time ćemo zadovoljit odnosno izvršit sve ono što je HS nam postavio kao zadatak. Poštovani ministre, meni je drago da vi uvažavate struku za razliku od nekih kolega vaših iz vlade i drago mi je što ste tome pristupili na tako jedan temeljit način, ali i vi i ja vrlo dobro znamo da se upravo iz te koncesijske naknade puni ne samo državni proračun, a podsjetit ću vas da je javni dug narastao prošle godine za 35 milijardi kuna, nego isto tako i proračun JLS-ova, te Fond za turizam. Ostaje nejasno što će se desiti sa ovim razdobljem u kojem mi nemamo pravno regulirano plaćanje koncesijske naknade? Što će se desiti sa prihodima koje mi nismo oprihodovali? Ha podsjetit ću vas, cijelo vrijeme ove pandemije seljaci i poljoprivrednici u Slavoniji i Baranji plaćaju naknadu zato što obrađuju državno zemljište, dok evo turističke tvrtke u stranom vlasništvu uglavnom ne plaćaju koncesiju na kojima su njihovi kampovi i turistička naselja. Isto tako iz fonda se financira uglavnom turistička djelatnost u manje razvijenim krajevima. Opet moji Slavonci i Baranjci, gdje su projekti koji bi njima pomogli? Nema ih. Znači zbog tog nečinjenja, nažalost vi niste jedini ima još u ovoj vladi tih koji ne čine ono što bi trebali činiti, brojni ostaju zakinuti.

Kada je novi koncesionar Međunarodne Zračne luke dobio državno jamstvo od 196 milijuna EUR-a, te u koncesijski ugovor ugradio sudbinu Croatia airlinesa sve ostalo postalo je nevažno. Uz to kompleksnost vlasničke strukture Međunarodne Zračne luke Zagreb dodatno doprinosi lošem upravljanju i pogrešnim poslovnim odlukama. Nekoliko mjeseci nakon što je preuzeto upravljanje Međunarodne Zračne luke Zagreb koncesionar je … [[Govornik se ne razumije]] da osigura drastično povećanje cijena aerodromskih naknada, kao i naknadu za zaštitu zračnog prostora uz suglasnost RH i time je osigurao vlastiti dodatni prihod od 580 do 620 milijuna EUR-a u 30-godišnjem trajanju koncesije. Tim astronomskim povećanjem cijena svojih usluga i pogrešnim poslovnim odlukama onemogućio je i ostvarivanje našeg strateškog cilja zračne luke kao ulazne destinacije za letove sa Dalekog istoka u Europu i poželjnu destinaciju za aviokompanije. Padom prometa zračne luke od preko 85% radi Covida ovo javno privatno partnerstvo došlo je slijepu ulicu. Najavom dolaska jedne niskotarifne kompanije naš nacionalni prijevoznik neće sigurno biti u mogućnosti zadržati broj letova, a koncesionar zagrebačkog aerodroma sigurno će aktivirati aneks ugovora u koncesiji i nastojat troškove poslovanja prebaciti na RH. Poštovani ministre što će učiniti Vlada RH da zaštiti javni i strateški interes RH [[Upadica: Hvala.]] u ovom slučaju. Kolega Klasić, molim vas isključite se. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zastupniče hvala vam na vašem pitanju. Budući da je pitanje dosta kompleksno i sveobuhvatno neće mi biti dovoljno sve ovo da vam odgovorim, pa ću vam uz ovaj odgovor koji ću vam dati poslati i pisani odgovor budući da zadire u ugovor o koncesiji, aneksima i svemu onome što je vezano za izgradnju i koncesiju Međunarodne zračne luke Dr. Franjo Tuđman. Međutim, ono što vam mogu reći da je koncesionar zračne luke Franjo Tuđman svoju poslovnu i cjenovnu politiku vodi sukladno primjenjivim propisima nacionalnom i EU zakonodavstvu i naravno sukladno ugovoru o koncesiji i da je on ovlašten određivati i naknade zračne luke u skladu naravno sa primjenjivim propisima, ali je dužan isto tako provesti postupak i konzultacija sa ministarstvom i sa naravno jednim tijelom kojim predsjeda najveći domaći avioprijevoznik tako da je morao i zatražiti suglasnost nadležnog tijela prilikom podizanja određenih naknada. Što se tiče interesa RH, Vlade RH on nije ugrožen, to vam mogu reći, ni potpisivanjem onih aneksa ugovora koji su se potpisivali tako da ne vidim u ovom trenutku bojazan što se tiče zračne luke i odnosa sa međunarodnom zračnom lukom. Međutim, činjenica je da je Covid kriza udarila najviše zračni promet. U tom smislu i naravno Međunarodnu zračnu luku Zagreb koja od 2013. godine u redovnom prometu je tada, to ću vam jedan primjer da je Zagreb bio povezan sa 34 destinacije i imao je 2,3 milijuna putnika, a krajem 2019. je Zagreb imao preko 3,5 milijuna putnika i bio je povezan sa 48 destinacija tako da je ipak Zagreb u tih nepunih 6 godina imao određeno povećanje i prometa i naravno povezivanje sa značajnijim destinacijama. Ponavljam Covid kriza je donijela određene probleme i međunarodna zračna luka kao i druge zračne luke u Hrvatskoj ali i u Europi i u svijetu otežano funkcionira i nisu tražili nikakvu dodatnu pomoć od strane Vlade RH. Naravno mi smo, oni sve izazove u poslovanju uglavnom da tako kažem premoštavaju sa, sa instrumentima koji su im dostupni na financijskom tržištu tako da ćemo im vjerojatno ovih dana dati određenu suglasnost za zaduženje čime će oni osigurati sredstva, neophodna sredstva da mogu ovaj dio krize prebroditi na bezbolniji način. A isto tako budući da je u 2018. godini bilo jedno refinanciranje postojećeg kredita za koji smo im dali i morali smo im dati suglasnost, tu su stvorena određena sredstava, akumulirala su se određena sredstva koja su im omogućila da budu u plusu i da mogu, da mogu bolje funkcionirati. Nisu naravno znali da će doći korona kriza, ali im je to dobro došlo. Drugim riječima ne vidim zaista gdje bi bio ugrožen interes, nacionalni interes. Činjenica je da je to ugovor o koncesiji potpisan 2012. godine, postojali su određeni aneksi, ali ni u jednom dijelu po našem viđenju u ministarstvu nije ugrožen interes RH. Evo, hvala poštovani ministre na odgovoru i ja se nadam da će se u ovom smjeru razviti slijed događaja šta se tiče Zračne luke Zagreb, ali iskreno ne slažem se da su oni ostvarili naš strateški interes jer su zapravo svi u okruženju zračne luke podigle značajno zračni promet, mi stagniramo sa 3,8 miliona dolazaka. Kao što znamo predviđen zapravo razlog i ulaženje u koncesiju je bilo povećavanje putnika na 5 milion kao što je bila i Zračna luka Split.

To je ono što mi izaziva zabrinutost.

Kao što znamo turizam je naša dominantno privredna grana i to bi značajno utjecalo da nije bilo ove Covid krize na gospodarstvo RH.

Izvolite.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana ministrice, na 51. sjednici Vlade RH predstavili ste izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u RH koje je potom i usvojeno. Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje od 2014. do 2020. g., RH je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura. Do 25. ožujka 2021. g. ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,38 milijardi eura odnosno preko 115% dodijeljenih sredstava. Ukupno je isplaćeno 5,41 milijardu eura odnosno 54% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 4,45 milijardi eura odnosno 41,49% dodijeljenih sredstava.

Moje pitanje je koji program ima najbolji postotak ugovorenost sredstava te koji program ima najbolji postotak isplaćenih sredstava i zašto je to tako? Poštovani saborski zastupniče, zahvaljujem se na pitanju. Vrlo važna tema, iskorištenost sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. do 2020. Dakle, točno je da smo ugovorili 115% alociranih sredstava za RH, upravo slijedom toga kako bismo podigli razinu i iskorištenosti fondova kako bismo do 2023. g. došlo do maksimalno mogućeg iznosa od 10,7 milijardi dostupnih eura. Nastavno na vaše pitanje koji operativni program bilježi najveći postotak ugovorenosti, naravno ovdje je operativni program konkretnost i kohezija koji sa sobom nosi i velike infrastrukturne projekte, taj program konkretno ima postotak ugovorenost veći od 126% Najbolji postotak isplaćenih sredstava je zapravo u programu ruralnog razvoja ali to vam je i slijedom toga što program ruralnog razvoja sa sobom nosi niz i manjih produktivnih ulaganja ali i neproduktivnih, tu govorimo konkretno i o izravnim plaćanjima, znači ta omotnica ruralnog razvoja i izravna plaćanja je nešto što se koristi u značajno velikom postotku. Tako da iako program ruralnog razvoja još nije ugovorio u cijelosti maksimalni iznos, on bilježi najveći postotak isplaćenosti sredstava samim korisnicima. Kada govorimo o isplaćenim sredstvima korisnicima na razini svih operativnih programa, mi ovdje govorimo već sada o više od 50% a to je bio i jedan od velikih prioriteta i ove nove Vlade da sve procedure maksimalno skrate i da se ubrza upravo ta isplata svim korisnima europskih fondova a u konačnici i da maksimalno u što kraćim rokovima ovjeravamo sredstva prema Europskoj komisiji.

Poštovana ministrice, zahvaljujem vam, ja sam zadovoljan odgovorom. Uvjeren sam da ćemo u novom programskom razdoblju od 2021. do 2027. g. u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost iskoristiti generacijsku priliku za Hrvatsku s obzirom na oko 30 milijardi eura za oporavak i razvoj koji ćemo imati na raspolaganju u budućnosti. Slijedeće pitanje postavit će poštovani zastupnik Marin Mandarić ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi potpredsjedniče. Poštovani g. ministre Butković, svjedoci smo da zadnjih 20-ak godina Ministarstvo prometa i Hrvatske ceste napravili su značajni iskorak po pitanju razvoja cestovne infrastrukture, kako u izgradnji državnih cesta ali jednako i u rekonstrukciji i obnovi no s obzirom da dolazim iz Đakova, ja ću malo o onome što žulja mene i moje ljude koji žive na području grada Đakova i Đakovštine.

G. zastupniče, što se tiče Osječko-baranjske županije i ulaganja u cestovnu infrastrukturu, ona su zaista velika u ovom trenutku. Osim ovih projekata koje spominjete, koji se tiču mikro lokacija a to je grada Đakova i okolice, u ovom trenutku se gradi završetak PC koridora prema Belom Manastiru, projekt vrijedan oko 400 milijuna kuna a radovi idu dobro i očekujemo da ćemo u slijedećoj godini završiti taj jedan od najvećih infrastrukturnih cestovnih projekata danas u Hrvatskoj i u isto vrijeme se gradi obilaznica Belog Manastira koja će definitivno taj dio prometno rasteretiti i naravno pomoći da se Slavonija, Osječko-baranjska županija bolje integrira u prometni sustav RH.

Točno, i u vašem pitanju je bilo, to je istina, da se ide u rekonstrukciju postojećih raskrižja državnih cesta DC 7 i DC 515 sa županijskim cestama. To su dva kružna toka ukupne vrijednosti negdje oko 11 milijuna kuna i za to je raspisana javna nabava i ona je u tijeku. Od projektne dokumentacije za 2021. godinu rade se idejni projekti, glavni izvedbeni projekti i ishodi se lokacijska dozvola za rekonstrukciju državne ceste 38 ukupne duljine 18,9 km, državne ceste 515 duljine 13,9 km te isto tako državne ceste 46 od do granice Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije ukupne duljine oko 11 km.

Nadam se da ova dva projekta koja evo neposredno su pred nama, zapravo rekonstrukcija đakovačke obilaznice, izgradnja kružna toka će ići svojim tijekom kako je i planirano, a sve naravno sa ciljem i svrhom poboljšanja sigurnosti, prometne sigurnosti na cestama. Isto tako što ste spomenuli još ova 3 velika i značajna projekta rekonstrukcije državnih cesta u godinama koje su pred nama nekako mogu zaključiti da zapravo Đakovštinu što se tiče državni cesta očekuje jedna prava renesansa.

Poštovani ministri u Vladi RH, poštovane ministrice evo postavio bi pitanje uvaženom ministru obrane gospodinu Banožiću. Početkom ožujka predstavili ste plan nabave Ministarstva obrane i sklopili ugovore sa proizvođačima hrvatske obrambene industrije. Što to znači za Hrvatsku vojsku, za gospodarstvo i za sve radnike koji rade u tom segmentu gospodarstva? Uvaženi saborski zastupniče kako ste rekli Ministarstvo obrane je u ožujku sklopilo 38 ugovora i okvirnih sporazuma sa hrvatskim proizvođačima različite oprema koja je u svrhu opremanja Hrvatske vojske. Riječ je o ugovorima i okvirnim sporazumima u vrijednosti 284 milijuna kuna gdje Hrvatska vojska, Ministarstvo obrane je kroz procese koji su bili i prijašnjih godina pokazala da su ti, sve javne nabave su istinu javne, niti jedan postupak nije klasificiran oznakom tajnosti i kao takvima Hrvatska vojska u pravilu se pojavljuje kao kupac, potrošač opreme i gdje je izvrstan promotor prije svega u svim onim mirovnim misijama i operacijama u kojima sudjeluju hrvatske vojnikinje i vojnici, gdje sudjelujemo u promociji opreme koju rade naši proizvođači i samim time zainteresiramo naše saveznike za buduću opremu odnosno buduće proizvodnje. Osim te promotivne uloge, Ministarstvo obrane sa kupovinom odnosno nabavkom opreme hrvatskih proizvođača daje određenu referencu tim istim proizvođačima kada se mogu javiti i na međunarodni natječaj odnosno i opremili ostalu vojsku ili nekakve druge obrambene snage u drugim zemljama. Ono što je naša budućnosti je Europski obrambeni fond i na tu temu smo imali nekoliko sastanaka sa našim hrvatskim proizvođačima. Naime, po prvi puta ćemo imati mogućnost korištenja europskih sredstava vezano za nabavku odnosno opremanje. Prva će komponenta biti istraživanje i razvoj na kojem već sada radimo sa hrvatskim proizvođačima i pojedinim državama članicama EU gdje bi išli na još intenzivniji razvoj hrvatske obrambene industrije kroz postojeće proizvode, ali isto tako razvojem novih.

Slijedeće pitanje postavit će poštovani zastupnik Stjepan Kovač, ministrici regionalnog razvoja i fondova EU, poštovanoj Nataši Tramišak. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovana ministrice, jedinice i lokalne samouprave bilo samostalno, bilo u suradnji s udrugama europskim sredstvima financirali su brojne programe u obrazovanju, poput pomagača u nastavi, prehrane u osnovnim školama za učenike slabijeg imovinskog stanja, programe produženog boravka u vrtićima i sl. Bliži se kraj školske i pedagoške godine, treba početi organizirati nastavu za iduću školsku godinu. Pomagači u nastavi za djecu s teškoćama financirali su se preko projekta koji je trajao 4 godine, a završava s ovom školskom godinu. Na stranu sad što je država većinu poslova oko odabira i kontrole prepustila lokalnoj i regionalnoj samoupravi koja niti ima brojčanog, niti stručnog kapaciteta odlučivati tko ima pravo na pomoćnike, a tko ne, novog natječaja nema na vidiku. Čak nema niti službenog okvirnog datuma kad bi se mogao raspisati. Na početku smo travnju, početi će upisi prvašića, za mjesec dva u srednje škole, za djecu s valjanim rješenjima trebat će osigurati pomagače u nastavi. A mi ne samo da nećemo znati na koliko ćemo pomagača moći računati već nećemo znati hoće li se ona financirati na dosadašnji način. Podsjećam, radi se o djeci s teškoćama kojima je pomagač nužan kako bi polazili nastavu u redovnim školama. Ovo je samo jedan primjer za mnoge natječaje na koje smo računali ili mi ili udruge, još uvijek ne znamo kad će se raspisati, koji će biti uvjeti prijave te na koji način i u kojem obimu će se te aktivnosti sufinancirati, a radi se uglavnom o najranjivijim skupinama društva pa vas pitam, kad će biti raspisani ti natječaji. Poštovani potpredsjedniče, poštovani saborski zastupniče, zahvaljujem se na ovom pitanju iako je pitanje direktno vezano uz Europski socijalni fond i ovaj koji ste naveli predmetne pozive i natječaje, direktno su vezani na Europski socijalni fond i upravljačka tijela Ministarstva rada i mirovinskog sustava i socijalne politike, međutim, ono što vam ja mogu dati odgovor s pozicije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU da je Europski socijalni fond za razdoblje 2014.-2020. trenutno na 101% ugovorenosti, međutim, vjerujem da oni još uvijek imaju sredstava i prostora da riješe ove pozive koji su zaista bili vrlo važni za rad lokalne i regionalne samouprave odnosno konkretno za rješavanje određenih socijalnih pitanja. Ono što je važno za spomenuti u ovom trenutku je da radimo i na programiranju novog višegodišnjeg financijskog okvira, dakle Europski socijalni fond plus koji će imati više od 2 milijarde eura sredstava namijenjenih upravo za razvoj različitih socijalnih programa. Programiranje bi trebalo biti gotovo u lipnju ove godine nakon čega se šalje na verifikaciju EU komisiji. Vrlo brzo, vjerujem, nakon toga, da se mogu raspisivati prvi pozivi. Znači trenutno važno je za spomenuti, dakako, u svim državama članicama EU, pa tako i RH, da je ovo velika godina programiranja. Izrada različitih programskih dokumenata, operativnih programa, i nakon što se svi ti operativni programi odnosno prvo se usvoji regulativa EU komisije koja se odnosi na europske strukturne i investicijske fondove, mi možemo predati svoje operativne programe na verifikaciju i odmah po verifikaciji početi raspisivati prve pozive. I Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstvo socijalne politike, rada i mirovinskog sustava već sada i priprema svoje nacrte prvih poziva tako da odmah po verifikaciji programa možemo pozive raspisivati.

Pa nisam baš zadovoljan odgovorom jer bojim se da ćemo opet imati situaciju kao što smo imali prije 4 godine kad su u kolovozu i rujnu brojni roditelji djece s poteškoćama u razvoju, a isto tako, brojne udruge koje nude i rade pomoć toj djeci protestirali jer nije bilo natječaja, škole su počele, mnoga djeca još uvijek nisu imale pomagače i onda je opet sve spalo na jedinice lokalne samouprave gdje smo mi u brojnim situacijama financirali iz gradskih i općinskih proračuna za tu djecu novce jer nije pravovremenom bio raspisani natječaj.

Sljedeće pitanje postavit će poštovana zastupnica Sanja Udović ministru gospodarstva i održivog razvoja, dr. Tomislavu Čoriću. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministrice, ministri, kolegice i kolege. Evo, ministre, poznato vam je da je jama Sovjak crna točka koja je tako definirana Strategijom gospodarenja otpadom i zapravo Planom gospodarenja otpadom RH predstavlja jedan od važnih ciljeva koje je potrebno ostvariti do '22. g. Naime, crna jama Sovjak izuzetno opterećuje mještane općine Viškovo, pogotovo se utjecaj jame manifestira tijekom ljetnih mjeseci i tada je zapravo nemoguće živjeti uz samu jamu Sovjak. Ono što želim naglasiti je da je ministarstvo 2018. g. potpisalo Ugovor o financiranju sanacije crne jame Sovjak, vrijednost radova iznosi čak 377 milijuna kuna i od toga je iz Kohezijskog fonda osigurano bespovratnih europskih sredstava u iznosu od 320 milijuna kuna. Pitanje zapravo koje upućujem vama je vrlo jednostavno. Kako Ministarstvo odnosno država misli u ovih preostalih, nešto manje od 32 mjeseca izabrati izvođača radova, sklopiti ugovor i pritom biti svjesni da postoji mogućnost žalbi završiti sanaciju jame Sovjak.

Zapravo pustite da počnem sa konkretnim odgovorom na posljednji dio vašeg pitanja. Vjerujem da ste to znali, ali s obzirom da smo u Saboru, pričati o fondu, a ne o ministarstvu, vjerojatno bi bilo promašeno u ovo predizborno vrijeme. Dakle Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je kao što znate u listopadu 2019. g. objavio postupak nabave, ponude koje su pristigle na taj postupak nabave nisu udovoljavale uvjetima tehničke i stručne ispravnosti i taj postupak je, kao što znate, zaustavljeno odnosno poništen. Drugi je otvoren i u tom drugom u fazi su evaluacije ponuda, odnosno procjene ponuda za sanaciju crne točke jama Sovjak. Ono što bih želio istaknuti je činjenica da je Ministarstvo i 2018. g. kao i danas na istoj poziciji po pitanju sanacija ove crne točke, prije svega zbog njezine blizine kućama i da u potpunosti razumijemo nezadovoljstvo stanovnika tog kraja. Međutim, s druge strane ja kao ministar ne mogu učiniti da se postupak javne nabave u ovom konkretnom gradu, u konkretnom slučaju javne nabave radova za sanaciju ovog područja ubrza na neki način, kao što znate to ne bi mogli ni vi niti bilo tko na tom mjestu. Dakle, vjerujem da će taj postupak u narednom razdoblju biti priveden kraju i da će se odabrati najbolja ponuda i u konačnici da će se pristupiti sanaciji.

Prvo jer ste vi kao ministar nadležni odnosno vaše ministarstvo za rad Fonda za zaštitu okoliša. Drugo, žalosti me činjenica da niste upoznati s time da sam tražila isto tako pisani odgovor, ja mislim još u listopadu prošle godine, odgovor sam dobila, ali iz tog odgovora nije bilo decidirano vidljivo kako će ministarstvo riješiti sanaciju s obzirom na preostali period vremena koji je predviđen da se ovaj projekt riješi. Ono što me također zapravo zabrinjava jest činjenica da je ovaj postupak još uvijek u tijeku. Prateći elektronski oglasnik javne nabave primijetila sam da su pristigle samo 3 ponude, od toga je jedna ponuda premašila procijenjenu vrijednost nabave za 29 milijuna kuna, dok su ostale dvije prebacile znači procijenjenu vrijednost za 70% iznosa sredstava. Što to zapravo nameće kao zaključak?

Sada će pitanje postaviti poštovani zastupnik Siniša Jenkač ministru pravosuđa i uprave dr. Ivanu Malenici. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre. Prvi puta Ministarstvo pravosuđa i uprave izradilo je specijalizirane planove za svaki županijski i općinski sud. Najavljuje se da će fokus biti na rješavanju neriješenih predmeta, posebno kad je riječ o predmetima kod kojih bi mogla nastupiti zastara. Najavljuje se da će se tijekom ove godine riješiti svi predmeti stariji od 7.g. Kako to planirate provesti i kakvi su učinci tih planova, kakvi će učinci tih planova biti na čitavo pravosuđe? Dakle, Ministarstvo pravosuđa i uprave po prvi put temeljem podataka koji su dostupni ministarstvu iz sustava e-spis napravilo je jednu analizu učinkovitosti rada pravosudnih tijela i to po principu semafora. Dakle, podijelili smo sva pravosudna područja, svih 15 pravosudnih područja u crveno, zeleno i žuto, dakle crveno su označena pravosudna područja koja imaju problema sa učinkovitosti svoga rada, žuto su označena pravosudna područja koja imaju srednju učinkovitost i zeleno su označena pravosudna područja koja imaju zadovoljavajuću učinkovitost. Dakle, primarni cilj ovog akcijskog plana jest skraćivanje trajanja sudskih postupaka, zatim rješavanje svih predmeta starijih od 7.g., te posebno praćenje i rješavanje kaznenih predmeta koje u naredne 3.g. odlaze u zastaru. Ukupna duljina trajanja sudskih postupaka je 283 dana. Realizacijom ovog akcijskoga plana skratilo bi se trajanje sudskih postupaka sa 283 na 208 dana, a isto tako riješili bi se dodatno od ukupne brojke od 430.000 otprilike 70-tak tisuća predmeta. Posebnu ćemo pažnju posvetiti i svim predmetima starijim od 7.g., njih je otprilike 25.000 i oni su u ovom akcijskom planu uključeni na način da se svi ti predmeti stariji od 7.g. riješe u ovoj godini. A istaknuo bih još da će ovaj akcijski plan pratiti i mjesečne analize rada svih sudova i svih sudaca, tako da ćemo osim te mjesečne analize i tromjesečnog ponovnog bilateralnog susreta sa svim predsjednicima sudova razmatrati i vidjeti dakle učinke ovog akcijskog plana. Osim akcijskog plana koji će polučiti vjerujem određene rezultate, promjene idu u normativnom dijelu, dakle gdje će se i Zakonom o parničnom postupku uvesti određeni rokovi za rješavanje predmeta, uvesti kontradiktorni postupak, isto tako napravit će se i analiza Zakona o kaznenom postupku i zapravo da kroz ta dva važna procesna zakona, dakle Zakon o kaznenom postupku i Zakon o parničnom postupku, dodatno omogućimo sudovima da što efikasnije i što učinkovitije rade. Važan element učinkovitosti rada pravosudnih tijela je svakako i digitalizacija. Tu, tu nastavljamo dalje s digitalizacijom, pogotovo nadogradnjom sustava e-spis i e-komunikacije koji je u znatnoj mjeri ubrzao sudski postupak, ali i komunikaciju sa strankama u tim postupcima, a veliku šansu naravno vidimo i u Nacionalnom planu otpornosti i oporavka gdje smo predvidjeli brojna druga ulaganja u pravosudnu infrastrukturu.

Evo problematika dugotrajnog sudovanja sveopće je poznata, veliki problem za naše građane, pogotovo za gospodarstvo. Stečajni postupci koji traju po 10.g., trgovački sudovi u kojima sude suci koji se pojavljuju kao miritelji u gospodarskoj komori. Ja vjerujem da će ove aktivnosti ubrzati sve te sudske postupke i želim vam u tome puno uspjeha i da je to samo početak rješavanja problema i pravosuđu.

Ministre, u mandatu prethodne Vlade premijera Plenkovića, na području Varaždinske županije izgrađen je studentski dom u Varaždinu, započelo se s najvećim osnovnoškolskim projektom izgradnje Osnovne škole u Svetom Iliji, s projektom izgradnje centara kompetentnosti u sklopu Medicinske škole Varaždin i Srednje škole „Arboretum Opeka“ u Vinici te s nizom manjih ali bitnih investicija i projekata. Kako bi nastavili tim dobrim smjerom, a radi ravnomjernog pedagoškog standarda koji je sastavni dio obrazovnog sustava jednakih šansi, na području Varaždinske županije potrebno je još izgraditi odnosno dograditi nekoliko objekata. U sklopu mreže osnovnih škola, potrebno je dograditi škole u Ivancu, Novoj Vesi, Strmcu i Svibovcu Podravskom te izgraditi školske-športske dvorane u Bisagu, Donjoj Voći, Vinici, ... [[Govornik se ne razumije.]] Kamenici, Cvetlinu, Završju, Črešnjevu, Druškovcu. U sklopu srednjih škola, dograditi Srednju školu Ludbreg te u Varaždinu gospodarsku srednju strukovnu i glazbenu školu. Stoga moje pitanje glasi, a bez obzira na to što je osnivač svih ovih osnovnih i srednjih škola Varaždinska županija, da li će se Ministarstvo znanosti i obrazovanja uključiti u dogradnju odnosno izgradnju navedenih školskih objekata? Također, koristim priliku, nedavno ste bili u Varaždinu i dekanici Fakulteta organizacije i informatike uručili dva ugovorna 2,5 milijuna kuna za uređenje Vile Oršić jer vode bitku sa nedostatkom prostora. Također koristim priliku i napominjem da Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu ima ishođene sve potrebne dozvole i suglasnosti te građevinsku dozvolu za izgradnju kampusa te vas molim za podršku i za ovu investiciju. Uvaženi zastupniče, ja bih mogao sada vrlo kratko reći da sve ćemo to financirat, ali neću vam odgovoriti tako, naime odgovorit ću vam naravno na način da sve ovo što ste vi nabrojali a ne samo vi iz Varaždinske županije nego dapače i svih ostalih županija, u prvom redu kad se govori o predškolskom i osnovnoškolskom odgoju a onda na to naravno nadograđen i srednjoškolski ali i dio koji se na visoko školstvo, kanimo financirati to zaista onako kako se to do sada ajmo reć nije nikad desilo u tom obimu iz ovih novaca koji su osigurani u nacionalnom programu obnove i oporavka gdje kao što sigurno znate, Ministarstvo znanosti i obrazovanja za onaj dio reformskih procesa koji smo mi predlagali, dobilo otprilike 15% ukupnog iznosa. Dakle, to vam je negdje oko 5,1 milijardi za dio koji se odnosi na obrazovanje i 2,4 milijarde za znanost, istraživanje i razvoj. U ovom slučaju, razgovaramo o predškolskim i osnovnoškolskim objektima gdje smo zamislili da sve škole pređu na jednosmjenski rad, prema tome, svugdje gdje treba dograditi ili izgraditi dodatni kapacitet, oni će se realizirati iz ovih novaca. Reforma će se provesti na način da naša djeca budu onda u školama do negdje 4 sata po podne što uključuje naravno i topli obrok i rad izvan onog prijepodnevnog programa, na taj način bi djeca koja su sada kod nas u školama po broju aktivnih sati provedenih u školi, na najnižom mjestu u EU-u, s time bi se broj provedenih sati u obrazovanju proširio ili povećao gotovo na duplo, s time se otvara čitav niz mogućnosti izvođenja nastave u onim segmentima koji se često problematiziraju kod nas a to je razumijevanje i prenošenje interpretacija, spoznaja koja su naučila i jednako tako i čitav niz programa građanskih odgoja pa nadalje koji sada dobivaju puno više prostora i naravno još i fizička aktivnost i sada da ne obrazlažem, ukupno šta će se sve kurikulumom propisati ali jednako tako izgradnja predškolskih objekata, jel, reformom pretpostavlja i obaveznu prvu godinu predškole. Što se tiče visokog školstva, tu je otprilike previđeno negdje oko 600 milijuna za u prvom redu digitalizaciju visokog obrazovanja koje bi onda dovelo do toga da između ostaloga imamo i jedinstveni registar svih diploma u RH koji se onda može vezati sa E-građaninom i dalje. Isto tako, u djelu o kojem sam maloprije govorio odnosi se na visoko školstvo, tu postoji čitav niz prostora s obzirom da je negdje oko milijardu predviđena, jedna milijarda je predviđena otprilike za, govorim o eurima, o investicijama u istraživački sektor pa u tom smislu izgradnja i nabavka kapitalne opreme i slično, dok bi onaj ostali novac se previđa plasirati u program koji u prvom redu se odnose na karijere mladih istraživača i programe koji dovode do start up-ova i spin off poduzeća, dakle nove i moderne tehnologije, povezane sa gospodarstvom apsolutno i ovo je kao jedan od preduvjeta i jednako tako, posebna sinergija u nekim programima i projektima, opet ciljano sa najvećim naglaskom na suradnju u inovacijama i istraživanjima [[Upadica Reiner: Hvala.]] To će vjerojatno po prvi put biti moguće u ovoj mjeri [[Upadica Reiner: Hvala.]] financirati na ovakav način. Ministre, zahvaljujem vam se i na odgovoru a i na svakoj pomoći za investicije na području Varaždinske županije. Uoči svakih izbora županijske razine, jedino je što je poznato je županijski grb, zastava i pročelnik za obrazovanje a to je od 90-ih g. Miroslav Huđer. Smatram da je upravo i zbog njegovog zalaganja Varaždinska županija po mnogo tema vezanih za obrazovanje, među prvima ili vodećima u RH, između ostalog, među prvima smo uveli i besplatni prijevoz srednjoškolaca, prehranu, besplatne udžbenike, itd.

Ministre Butković, pa izborne tj. predizborno doba pa nekako želimo se svi hvaliti projektima, što se tiče recimo Primorsko-goranske županije kako tko ima intervju, tako smatra da mu je preteče da kaže što se ulagalo i da je to nekakva zahvala onome koji priča u tom trenutku o tome. Ja bih htio malo da se jednostavno zna što su to nacionalni projekti, koji su to nacionalni projekti, koje je Vlada RH prepoznala, što znači prepoznati Vladine projekte, pa u jednom primjeru bih rekao, recimo, što znači napraviti infrastrukturu na vrijeme, koliko to znači za buduće investitore, pa recimo, nedavno, grupacija Lürssen koja je potpisala recimo i uzela Benčić, bivšu tvornicu, recimo u najam, da zaposli preko 40, 50 inženjera gdje će se crtati, ako možemo to tako reći, najluksuznije jahte, možda i brodovi, na svijetu. Ali, da bi do toga došla, potrebna je infrastruktura. Vlada i vi ministre, dakle, odradili ste maksimalno na izgradnji infrastrukture da bi se upravo stvorili uvjeti za mogućnost kvalitetnije raspisivanja natječaja i Porto Baroša i Zagrebačke i Brajdice, dakle, da luka postigne dakle rezultate koje je imala ovdje kao nikad dosad. Dakle to su sve uvjeti koje infrastrukturom uspijevamo pa, htio bih da malo razgraničimo i da vidimo recimo, zadnje potpisivanje od 17 milijuna, recimo, lučkim upravama Primorsko-goranske županije, što to sve znači za otoke i priobalje i koliko to kvalitetu samog investicija budućih partnera. Što se tiče gradnje lučke infrastrukture, to je od samog početka ove Vlade na čelu sa premijerom Plenkovićem od 2016. g. bio jedan od glavnih prioriteta u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Evo, reći ću vam jedan podatak, u 2015. g. ukupna nacionalna sredstva za gradnju luka u cijeloj Hrvatskoj su bila 23 milijuna kuna, a danas su nacionalna sredstva oko 90 milijuna kuna i europska sredstva koja su preko milijardu i po' kuna koja se trenutno ulaže u gradnju, obnovu i rekonstrukciju lučke infrastrukture, ne samo u Primorsko-goranskoj županiji nego u svih 7 hrvatskih županija. To je, to su brojke, to pokazuje što su prioriteti u gradnji infrastrukture, ukupna ulaganja u infrastrukturu lučku danas su preko milijardu i po' kuna. Mi smo u protekle 4 godine ulaganja u Primorsko-goransku županiju su u lučku infrastrukturu preko 300 milijuna kuna, što uključuje, naravno i po prvi puta mogućnost financiranja takvih sredstava od strane EU, što je 85% bespovratno i još k tome 15% osigurava državni proračun, odnosno proračun Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. To je, to ja zovem renesansom na hrvatskoj obali, nije to samo u Primorsko-goranskoj županiji, da ne ispadne ovo da je to samo zavičajna politika vas kao zastupnika i mene kao ministra iz Primorsko-goranske županije nego je to u svih 7 županija, to znaju i naše kolege u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje su najveća trenutno ulaganja u lučku infrastrukturu, na području cijele Hrvatske i naravno, i u drugim županijama, da ih sad sve skupa ne spominjem. Što se tiče lučkih projekata, od završene rekonstrukcije na Brajdici, Zagrebačke obale, ta ulaganja su danas u Primorsko-goranskoj županiji u riječkoj luci, kad govorim samo o aglomeraciji luka Rijeka preko milijardu kuna, isto uglavnom financirana od strane EU, a kao što ste i sami spomenuli, nakon odluke Vlade RH, raspisan je natječaj za izgradnju trenutno najveće investicije u nautički turizam, to je luka Porto Baroš za koju je pristigla jedna ponuda, sada je ona pri evaluaciji pa ne mogu o njoj puno govoriti, ali vjerujem da će biti sve u redu i da će Vlada negdje sredinom sljedećeg mjeseca donijeti odluku o odbiru.

Ministre, sigurno da, pogotovo ljudi sa priobalja i otoka, itekako, kad čuju ove podatke jer živeći na otoku naravno da je najbitnija stvar povezivanje i tamo gdje ima kvalitetno povezivanje, dakle i rješavanje pitanja infrastrukture, meni je drago da smo to prepoznali i drago mi je kad kazujete ovim podacima, dakle uvijek postoji onaj zarez, što bi reklo da li je ova ili ona opcija na vlasti. Mi smo dokazali da smo prepoznali projekte i da smo ih na neki način, bez obzira na stranačku pripadnost znali zbog građana upravo to raditi i Vlada je na takav način i pristupala bez tih kažem gledanja kao što nas se obično želi optužiti dakle da mi investiramo tamo gdje je HDZ na vlasti, ovo je pravi dokaz da smo prepoznali da Rijeka, Primorsko-goranska županija treba investicije treba prepoznatljivost kroz infrastrukturu i Vlada je to prepoznala i na taj način financirala, a da ne govorimo i dalje o preko 200 malih projekata u turizmu, 56 miliona kuna za grad Rijeku za prijestolnicu kulture, bolnicu itd. Dakle, ova Vlada je prepoznavala projekte, a ne izričito stranački kako se u određenim trenucima zna i govoriti, a naročito u predizborno doba. 31. pitanje zastupnik Ivan Radić, postavlja ga ministrici regionalnoga razvoja i fondova EU Nataši Tramišak. Zahvaljujem se predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice podvožnjak u Ulici Sv.Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku tzv. podvožnjak Čepinjska u Osijeku je dugo očekivani projekt koji će riješiti jedno od najvećih prometnih problema grada Osijeka. Po mojim informacijama projekt ima sve važeće dozvole, ali nedostaju financijska sredstava.

Poštovani predsjedniče, poštovani saborski zastupniče upoznata sam naravno sa problemom promete povezanosti odnosno problema na zapadnom ulazu u grad Osijek, najopterećenija gradska transverzala je Ulica Sv.Leopolda Bogdana Mandića. Ono što je točno, a to je da sva projektna dokumentacija izrađena kompletno, da je spremna rekonstrukcija i modernizacija izgradnjom podvožnjaka i to ispod željezničke pruge Osijek – Zagreb. Vrijednost samog projekta procijenjena je na 94 milijuna kuna. Oko 80 milijuna kuna zatraženo je iz fondova EU i ono što vam mogu potvrditi da je prošle godine prilikom izmjena operativnog programa Konkurentnost i kohezija u suradnji sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture na inicijativu Osječko-baranjske županije i Hrvatskih cesta izmijenjen operativni program i osigurana su sredstva. U najavi je već neko vrijeme sam ograničeni poziv, poziv je spreman biti će u narednih nekoliko tjedana i raspisan.

ministrice, hvala vam na odgovoru, ovdje je i ministar Butković pa vas molim da se dodatnih 15% sredstava osigura na stavkama vašeg ministarstva ili na stavkama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture jer je takav iznos kao što znamo veliko opterećenje za proračun grada Osijeka. S razlogom podržavam sva ulaganja u promet na istoku Hrvatske kao primjerice zadnje ulaganje u novo pristanište za riječne kruzere na osječkoj promenadi koje je otvorio premijer Plenković vrijedno 13,8 milijuna kuna. Izvolite. Poštovani premijeru ovih dana smo iz objavljene prepiske odnosno e-mail korespondencije saznali da se guverner Vujčić sastajao sa predstavnicima Knighthead fonda i stavio se u de facto poziciju njihovog konzultanta. Posljedica toga je da je upravo njihova ponuda za Agrokor prošla nakon što je on na njihov zahtjev i to na zahtjev niže rangiranih birokrata Knighthead fonda učinio njihovu ponudu atraktivnijom. Posljedice toga su gubitak od 800 miliona kuna mirovinskih fondova odnosno naših radnika i radnica koji u njih uplaćuju te ogromni gubici našim dobavljačima kojima nije isplaćen ni granični dug. Dapače kada govorim o dobavljačima moramo reći da ste upravo vi vašim odlukama omogućili da se tzv. konzultantima Agrokora isplati više novaca nego što je bio granični dug dobavljačima. Kažem upravo ste im vi to omogućili jer ste se vi odlučili za model roll up kredita za koji mnogi stručnjaci tvrde da je bio nepotrebno napuhan. Vi ste ti koje je Martina Dalić informirala o cijelom procesu i dogovorima i vi ste ti koji ste donijeli lex Agrokor i niz odluka koje su rezultirale time da je na kraju većinski vlasnik nekadašnjeg Agrokora doslovno Ruska Federacija koja je vlasnica banaka koje su većinskom današnje Fortenove. Stoga me zanima da li ste znali da se guverner Vujčić kao guverner narodne banke sastaje sa niže rangiranim predstavnicima fonda rizičnog kapitala, jeste li znali da ih savjetuje i da li ste znali da su upravo preko njega oni došli do Vlade odnosno vaše potpredsjednice Vlade Martine Dalić?

Hvala lijepa zastupnice Benčić. Što se tiče guvernera HNB-a ja vam predlažem da pitate njega, a ne mene stvari koje se tiču njega. Što se tiče Agrokora, dakle prvo zakon je donio Hrvatski sabor, ne ja. To je jako važno za imat na umu. Prije 4 godine baš ovako oko Uskrsa vi se možda toga ne sjećate možda ste tada bili konzultantica za europske fondove ili ste bili GONG transformiran sada u političku stranku, možda niste pratili situaciju koja je bila sa najvećom hrvatskom kompanijom koja je imala 30.000 zaposlenih u Hrvatskoj i još 30.000 zaposlenih u susjednim zemljama. Pa nije ta kompanija došla u problem zbog Vlade Andreja Plenkovića, nije ta kompanija tražila svoje financiranje u Hrvatskoj, u Zapadnoj Europi, u SAD-u, pa potom u Rusiji zahvaljujući preporuci mene ili moje Vlade. Vi sad govorite tko je vlasnik. Jeste. Pa vjerojatno onda znate da vlasnik postaje u takvim situacijama onaj koji je vjerovnik, neko ko je posudio neki novac, a ovaj koji mu je posudio to nije mogao vratiti. Ajde podvucimo crtu, što se dogodilo? Jesu nastali troškovi za državni proračun? Nisu. Da li se kompanija transformirala i radi? Radi. Da li su radna mjesta očuvana? Jesu. Jesu. Da li su dobavljači kompanije, svi doslovno kroz proces nagodbe ostali na nogama? Jesu, rade, funkcioniraju, privređuju, čak smo im nakon toga nekima vjerojatno i pomogli i u kontekstu covid krize. Svi su tu, svi rade, kompanija radi, proračun je zaštićen, hrvatsko gospodarstvo funkcionira, OPG-ovi namireni, radnici rade. I kompanija se transformira i postupno ide iz jedne nemoguće situacije u situaciju normalnog tržišnog funkcioniranja. Dapače, evo sad ste vidjeli da je „Ledo“ kao jedan od brendova, jedna kompanija, dakle „Ledo Hrvatska“, „Ledo Čitluk“ i „Frikom“ dobio ili će dobiti u ovoj proceduri „Nomad Foodsa“, ponude „Nomad Foodsa“ nove vlasnike za 615 milijuna EUR-a, za 615 milijuna EUR-a. Ja mislim da je to puno bolje nego da smo možda tada prije 4.g. pustili jednostavno da sve propadne, da imamo nezaposlenost, da imamo kao domino efekt pad ne samo te kompanije nego niza kompanija koje su s njom bile povezane, a da OPG-ovci i naši poljoprivrednici ostaju bez ičega. Dakle, što vi mislite da bi država trebala napraviti, pustit takvu kompaniju da propada pred vašim očima bez vaše krivnje ili stvoriti okvir da se zadrže radna mjesta i da se postupno kompanija transformira, a da država nema štetu? Da li mislite da vlada treba gledat, kupit kokice ili ovaj sladoled ili štapić, to je ovdje jedna gospođa koja je već, vi ste druga koja pokreće na neki način posredno ovu temu danas trebala sjest kao u kinu, prekrižit ruke i gledat, i gledat kako propada. Ako mislite da je to politika, varate se. Poštovani premijeru, osim što ste mudro odšutjeli moje ključno pitanje, a to je da li ste znali da je guverner Vujčić doslovno konzultirao, konzultirao jednu od zainteresiranih strana kao guverner HNB-a, a odšutjeli ste vjerojatno jer bi vas činjenica o tome mogla inkriminirati u budućim postupcima. Reći ću vam još nešto, svaki pravi državnik zna da ne postoji jedna opcija za rješenje problema, ne postoje dvije, postoji uvijek više. Vi govorite da su postojale dvije ili sve pustiti da propadne ili učiniti ovo što ste vi učinili. Govorite o OPG-ovcima koje ste spasili. Dug prema njima je bio manji nego dvomjesečna naknada koju ste vi omogućili konzultantima Agrokora. Šta je sa graničnim dugom dobavljačima koji je isto tako bio manji od ukupne cifre koju ste isplatili konzultantima i omogućili im to sa lex Agrokorom? Šta je sa 800 milijuna kuna štednje mirovinske naših građana i građanki? Kada podvučemo crtu to je računica koju dobijemo. Računica koju dobijemo je da ste vi omogućili zainteresiranim financijskim institucijama u vlasništvu jedne države koja za razliku od vas jako dobro zna šta je njen geostrateški interes, da dobije većinsko vlasništvo, a niste to omogućili našim dobavljačima, nije vam palo na pamet da ih možete organizirati u zadrugu, da zadruga može bit vlasnik većinskih poduzeća kao što je recimo to u Italiji, da možete i OPG-ovce u to organizirati, da možete omogućiti transformaciju te tvrtke na način da ona zaista štiti hrvatske prehrambene i poljoprivredne interese. Ne, išli ste pogodovati onim financijskim institucijama koje su danas u vlasništvu druge države koja ne mora nužno prema vama imati prijateljski interes i koji taj interes može mijenjati. Sada je na redu zastupnik Tomislav Klarić, pitanje postavlja ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću, izvolite. Poštovani ministre, svjedoci smo krize koja je zadesila našu zemlju, katastrofalnih potresa i svega onoga s čime se suočila kako naša država tako i hrvatska vlada. No svjedočimo i nečemu što skeptici, a čuli smo to i danas u saboru, nikako ne žele priznati, nevjerojatnoj izgradnji i ogromnom investicijskom ciklusu na području čitave RH. Ono čemu ja osobno mogu svjedočit to je izgradnja u Primorsko-goranskoj županiji, pa evo i onom dijelu onoga čemu su se mnogi protivili, a što je praktički zadivljujućom brzinom realizirano poput LNG terminala kad je praktički s razine mora dignut plinovod do 750 metara nadmorske visine „MRS Zlobin“ U svakom slučaju gospodarstvo, a i svi projekti koji se odvijaju na tom našem području su hvale vrijedni. No ono čega smo svi svjesni kriza je najviše praktički pogodila upravo one male i srednje poduzetnike. Mene zapravo zanima što je konkretno vaše ministarstvo poduzelo kako bi se njima pomoglo, kako bi im se omogućilo i olakšalo preživljavanje ovih teških vremena, kako bi po izlasku iz krize mogli nastavit sa svojim aktivnostima, sačuvat radna mjesta i punit državni i lokalni proračun? Samo malo ministre, imamo povredu Poslovnika. Kolega Raspudić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, povrijeđen je čl. 238., vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika. Naime, postavljeno pitanje je bilo toliko ulizničko, toliko očito naručeno i toliko isprazno da vrijeđa moj moralni integritet kao izabranog narodnog zastupnika koji je prisiljen ovdje slušati takvo poltronstvo i svjedočiti srozavanju instituta aktualnog sata. Stoga vas molim da zastupniku Klariću izreknete opomenu. Kolega Raspudiću, ovo nije nimalo duhovito, dajem vam opomenu i molim vas da to ne činite, zato što svaki zastupnik ima pravo postaviti pitanje kakvo hoće i niste vi ti koji ćete određivati sadržaj, moralnost ili bilo što drugo što je vezano uz to pitanje. A pitanje je bilo sasvim normalno kakvo se može čuti i čulo se je u zadnjih 30 godina u ovom saboru. Dobivate opomenu, ovo će vam sad biti druga ako sad ponovo napravite nešto krivo. Izvolite. Povreda Članka 238., poštovani predsjedniče sabora navedenu vještinu ste svojevremeno maturirali s gospodinom Sanaderom, diplomirali sa gospođom Kosor, magistrirali sa gospodinom Karamarkom i sada je doktirate sa magistrom Plenkovićem.

Kolega Raspudiću, bilo mi je jako drago kad ste bili u mojoj izbornoj jedinici, pa kada sam ja sam dobio više glasova nego cijela vaša lista, toliko o vašoj vjerodostojnosti, toliko o vašoj sposobnosti, inteligenciji i svemu onome što mislite da posjedujete, a ne posjedujete. Uvaženi predsjedniče, zastupnik je povrijedio Članak 238. s obzirom da me je prozvao ulizničkim, očito da on nikada u životu nije realizirao niti jedan projekt u gospodarstvu niti na bilo koji način sudjelovao u otvaranju bilo kakvog radnog mjesta pa ne zna o čemu sam ja ovdje govorio, ali u svakom slučaju on je mene uvrijedio sa svojim nastupom i mislim da zaslužuje opomenu. Opomenu sam dao, čuli ste. Izvolite kolega Raspudić, imate vi još jednu. Nisam vidio, oprostite, izvolite kolega Borić. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Kolega Raspudić povrijedio je Članak 238. jer se ne zna ponašati u sabornici, a očito su danas kao MOST obrali bostan u ovoj sabornici i zato su došli ovako pripremljeni da čitaju i pitanje i odgovor i povredu Poslovnika. Od jednog intelektualca razine gospodina Raspudića to ne bi očekivali, da čita što treba izgovoriti. Da li su mu napisali u klubu dolje ili ne znam, on je to pročitao. I drugi put je Poslovnik povrijedio i opet je pročitao i zato je dobro da ste mu dali opomenu.

Članak 238. gospodine Jandroković vi opetovano ističete vaš izborni trijumf nadamnom u 2. izbornoj jedinici, ja ću samo reći da je najveća hrvatska stranka koju je vodio dr. Franjo Tuđman čiji simbolički kapital nosite i danas ostvarila bolji rezultat od moje liste ne zahvaljujući vama nego unatoč vama. 17.000 i nešto glasova sam dobio, ne volim o tome puno govoriti, to znaju ljudi koji prate, više nego cijela lista vašega MOST-a. I to vam najbolje govori o vjerodostojnosti vašoj i mojoj, a svoju novinarsku karijeru i ono što ste pisali uglavnom ste bili posvetili da me blatite, vrijeđate, difamirate i na kraju vam je rezultat bio takav kakav je bio, pa to vam govori o svemu. Pametnome dosta. Idemo dalje, kolega Ćorić izvolite odnosno ministar Ćorić odgovor na zastupničko pitanje. Moram priznati da sam zaboravi pitanje nakon ovih bravura zastupnika Raspudića i s druge strane rado bih ovaj dao i pola minute svog vremena ako još što ima pročitat s ceduljice, međutim ostavit ćemo to za slijedeći put. Siguran sam da bi s obzirom na ono što smo u proteklih godinu dana učinili za hrvatsko gospodarstvo ovaj razgovor mogli voditi puno, puno dulje, međutim dozvolite prije svega da predstavim kako i na koji način smo na razini Vlade RH donosili mjere pomoći gospodarstvu. U samom početku krize i ulaskom u prvi, u prvu fazu zatvaranja mjera zaštite radnih mjesta od 4.000 kuna odnosno isprva 3.250, a zatim 4.000 kuna kojim je obuhvaćeno preko 650.000 radnika u realnom sektoru učinila je definitivno da RH u proteklih godinu dana ne doživi ono što su doživjele brojne mediteranske zemlje, a to je značajno smanjenje udjela aktivnih odnosno udjela aktivne radne snage u segmentu zaposlenih i to je nešto što svakako valja istaknuti. Na te mjere u konačnici je potrošeno preko 9,5 milijardi kuna, one kao što znate idu i dalje. U drugoj fazi išli smo sa mjerom kojom smo sufinancirali skraćivanje radnog vremena u radno intenzivnim industrijama i ta mjera je polučila rezultate. Kada govorimo o namirenju troškova poduzetnika, ono što svakako valja istaknuti je mjera namirenja fiksnih troškova na koju je potrošeno preko 200 miliona kuna. U konačnici pored ove izravne pomoći svakako ću istaknuti i činjenicu da su Hrvatska banka za obnovu i razvoj i HAMAG BICRO kroz moratorij na kreditne obveze omogućili da dobar dio poduzetnika u RH proteklih godinu dana opstane.

Želim istaknuti činjenicu da je 2020. godina, godina koju bi sve ekonomije svijeta željele zaboraviti jer je donijela do strahovitog pada ekonomske aktivnosti na globalnoj razini, no, s druge strane, hrvatsko gospodarstvo u 2021. nakon pada od 8,4% ulazi sa vrlo visokim projekcijama stopa rasta za ovu i sljedeću godinu. Tome će sigurno doprinijeti i Nacionalni plan oporavka i otpornosti o kojem je ovdje danas bilo riječi i njegova realizacija kroz brojne projekte, kako javnog, tako i privatnog karaktera. U konačnici, najavit ću i natječaj za povećanje proizvodnih kapaciteta koji smo u okviru REACT-EU-a osmislili i provest ćemo u narednim mjesecima u Ministarstvu gospodarstva i održivoga razvoja. Riječ je o milijardu kuna, milijardu 140 milijuna kojima ćemo sufinancirati povećanje proizvodnih kapaciteta u prerađivačkoj industriji. Držimo da ona to zaslužuje i držimo da je to najbolji mogući način povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u RH. Zahvaljujem se na odgovoru, a malo ću ga obličiti s obzirom da sam ovdje mogao čuti zapisano na papiru kod nekih ljudi kritike i prozivke. 4 mandata imam čast voditi jedan grad i raditi aktivno na terenu. 4 mandata prošao sam praktički sve Vlade, još nismo imali ovakvu situaciju u investicijama, u razvoju gospodarstva, o čemu možemo svi svjedočiti i svak to gledati svojim očima i vidjeti.

2000 radnih mjesta, jedan mali grad. Znate zahvaljujući čemu? Razumijevanju Vlade RH. Razumijevanju Ministarstva gospodarstva, dostupnim EU sredstvima, nikad boljim, prilagodnijim kreditima za gospodarstvenike, pitajte njih. Najlakše je ovdje sjediti, primati saborsku plaću, par dana prije toga pisati, izmišljati koga ćemo malo prozvati, koga ćemo baciti na nekakav stup srama.

Izvolite. Zahvaljujem. Moje pitanje je predsjedniku Vlade Plenkoviću i vrlo je jednostavno. Da li ste vi premijer, jeste li vi premijer koji zna ili ste premijer koji ne zna? Zašto vas to pitam. Ako upišete u Google tražilicu riječi „Andrej Plenković nisam znao“ dobijete čak 125 tisuća rezultata što je stvarno impresivna brojka. Ima tu nekih kultnih „Nisam znao za okolnosti Kujundžićeve imovinske afere“, ima tu nekih i aktualnih, „Ne znam zašto USKOK i DORH nisu u 5 mjeseci uspjeli provjeriti ozbiljne optužbe Zdravka Mamića o podmićivanju sudaca“ ili „Ne znam zašto nije izrečena zabrana privremenog napuštanja zemlje za Zorana Mamića“, nakon što je osuđen pravomoćno za gotovo 5 godina zatvora. Međutim, ima i nekih starih aktualnih, „Nisam znao da je Dragan Kovačević pod istražnim mjerama kada sam mu produžio mandat za direktora javnog poduzeća“ Čovjek je, inače, jutros, ponovno uhićen. Ima i nekih aktualnih kada ste rekli da niste znali za okolnosti HDZ-ovog gradonačelnika Požege Puljašića kada su isplivale snimke oko toga gdje on naređuje direktoru komunalnog poduzeća da namješta natječaje. Međutim, ono što ste sigurno znali jeste da je Puljašić kao gradonačelnik Požege bio, da je imao optužnicu DORH-a zbog drugog slučaja i unatoč tome ste ga stavili na listu za Sabor i kad mu je ta optužnica potvrđena sudski, mi smo morali u prvim danima mandata skinuti taj imunitet i ono što sigurno isto tako znate je, a ono što mene zanima da li znate, da je on kao volonter gradonačelnik Požege prije nekoliko dana zaposlen bez natječaja u Domu zdravlja Požega, da je kao diplomirani ekonomist vodi vozni park tog doma zdravlja, zbog čega je osoba koja je to ranije radila, dobila otkaz.

Ja bih volio da vi znate o Zagrebu i zagrebačkom proračunu, njegovom razvoju kao naš kandidat Davor Filipović. Baš vas je bilo [[Pljesak.]] baš vas je bilo, to je dobro, vidite, evo, drugarica Benčić, kako ona vaša drugarica, plješće, to je dobro jer ste morali doći na sučeljavanje sa mladim doktorom ekonomije i profesorom na ekonomskom fakultetu uz vašega partnera za hakl, Joška Klisovića i to u okolnostima koje su vam favorabilne, ali zgodno je to za znati, dobro je da ljudi to znaju. Dakle to je prvo. Drugo, nisam znao da ste vi takav fan pa me guglate, još guglate plus sa nekim formulacijama, onda pritom izmišljate, jako ste mi nalik na Grbina, koji je, za razliku od vas, pravnik, ali ga je briga za zakon, a vi nemate pojma o pravu. Dakle vi kao zastupnik smatrate da bi ja valjda kao premijer trebao znati za tajne izvide koje rade i policija, USKOK i DORH. Ako vi spadate u onu skupinu političara u Hrvatskoj koji smatraju da bi se ja kao premijer time trebao baviti, onda imamo krupan problem. Onda imamo krupan problem u poimanju što je to trodioba vlasti i što je to neovisnost institucija i što je to tajnost izvida jer vidim da kročite smjerom koji je čisti ofsajd, ali ono duboki ofsajd od 15 m otprilike, da ste zaspali u dubokom snu, to nema opsajda u košarci, to ćemo s Baukom kasnije o košarci, sad je ovo nogometni opsajd koji pokazuje jedno enormno neznanje o kojem vi govorite i nastavljate praktički lijepiti etikete. A znate što je vaš problem, a problem i cijele ljevice? Vas muči transformacija HDZ-a, vas to muči … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Eee, muči vas, muči vas, jako vas muči. Prvo vas muči poraz od 5. srpnja, evo pitajte Hajdaš Dončića, on se još noću budi usred 4 ujutro 5 i misli da je dobio 68 mandata, misli da je Bernardić premijer i misli da ste mu vi koalicijski partner, ali nažalost to je samo san. Muči vas 9.g. oporbe zato ste tolko nervozni, sad ste vi junaci društvenih mreža pratili kako su vas oprali zbog današnjeg aktualnog sata svi lijevi novinari, svi, da ste pospani, da ste dosadni, da nemate nikakve ideje, da su vam pitanja nikakva i sad ste se zadnjih 5 uključili u struju tolko da je zastupnik Raspudić išao pisat sebi povredu Poslovnika. To još nije viđeno.

To još nije viđeno. To čak ni Bauk još nije vidio u saboru, a meni dajete prostor da se malo zezam s vama. Tako da su vam zastupniče Tomašević škrte te upadice i komentari o tome tko što zna, kako sustav funkcionira, što radi USKOK, što radi DORH, što radi policija.

Vas muči ta transformacija jer mi svoje probleme rješavamo i čistimo i pri tom dobivamo najveću potporu ikad po ovom izbornom sustavu [[Upadica: Hvala vam lijepa]] a vama je teško i ja vas razumije. Izvolite očitovanje. Evo baš kolegi Raspudiću se hvali predsjednik sabora kako je dobio čak 17.000 glasova, pa onda možda i da ja kažem da sam dobio i od predsjednika sabora više glasova iako sam prvi puta izašao na parlamentarne izbore i to u I. izbornoj jedinici gdje izlaze uglavnom predsjednici stranaka koja je vjerojatno i najteža. Tolko o porazu što se tiče Možemo i naše koalicije.

Znači, jeste li znali? Niste ni meni odgovorili na pitanje jeste li znali da je gradonačelnik Požege zaposlen kao ekonomist i da vodi vozni park doma zdravlja i da je na tom mjestu ranije osoba koja je to vodila dobila otkaz? Niste odgovorili. Što se tiče toga što ja znam i što ja ne znam, ja vjerujem da ću ja to pokazati što znam i što mogu u slijedećih 4.g. u Zagrebu. Što se tiče onog što vi znate o političkom kadroviranju kada ste izabrali Davora Filipovića kao kandidata HDZ-a za gradonačelnika mislim da je on sve o tome već rekao. Odlučili ste se za alibi kandidata, upleo se prst sudbine i tu vas je zeznuo i to je vaš problem, to je vaš problem. Ono što je tu na kraju bitno je slijedeće, što vi znate i što ne znate, vidjet ćemo nakon 3.g. kolko će se povećat broj rezultata u Google tražilici na riječi „Andrej Plenković, nisam znao“ jer premijer koji ne zna ne može biti premijer. Kolega Tomaševiću, kada ste me već spomenuli, ja se nisam hvalio nego sam samo iznio činjenice … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ne, ne, to su činjenice kojima odgovaram na klevetu, difamaciju i kontinuirana podmetanja s kojima sam suočen, samo to. A činjenica i brojke vam kazuju kako ljudi gledaju na nas koji ovdje sjedimo. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Pa vas nisam spominjao, ali ipak HDZ je dobio malo više nego što ste dobili vi. Ako gledate samo pojedinačno, puno sam gledao tih heroja ovdje koji su prošli kroz sabor i koji su dobili jako puno sami i onda ih nakon 4.g. više nije bilo. To vam je razlika između organizacije i ljudi koji djeluju ozbiljno, organizaciji i solo pjevača koji vrlo brzo završe svoje karijere. Kolegica Benčić, vi ste tražili povredu Poslovnika, izvolite. Jesam, tražila sam povredu Poslovnika, povrijeđen je čl. 137. koji kaže da član vlade, to uključuje naravno i premijera, na postavljeno pitanje je dužan odgovoriti odmah ili navesti razloge zbog kojih ne može odgovoriti. Dakle, premijer je niti mom kolegi Tomaševiću odgovorio na eksplicitno postavljeno i jasno postavljeno pitanje dal je znao ili nije znao o zaposlenju vašeg odličnog kadra u Požegi u domu zdravlja, dakle nije odgovorio na to pitanje [[Upadica: Hvala vam lijepa]] nije odgovorio niti meni, a ne odgovara na pitanje zato jer [[Upadica: Hvala kolegice Benčić]] ne zna kao što Google kaže ne zna. Kolegice Benčić, vi biste očito određivali kako će ko u ovom saboru govoriti, malo pomalo vjerojatno ćemo vidjeti pravu prirodu svih vas koji ste se nedavno pojavili ovdje u saboru. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Puljak, izvolite. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ne, naravno da Poslovnik nije povrijeđen, jedino što vam mogu dati opomenu ako želite. Nitko od nas ovdje ne može odlučivati o kvaliteti nečijeg odgovora, kao ni vašeg pitanja. Ono može biti pametno, može biti glupo, može biti promašeno, može biti izvrsno, ali o tome odlučuju oni koji slušaju, a to su građani koji će temeljem toga davati svoja mišljenja o svima nama da bi … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Kolegice Benčić, dobivate opomenu, pa ćemo tako završiti ovu polemiku. Izvolite kolegice Puljak. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Dakle, pitanje upućujem poštovanom predsjedniku vlade. Pa evo na tragu ovih prethodnih pitanja, dakle pitanje što mislite o doktoratu vašeg kandidata za gradonačelnika u Splitu? Kazali ste za njega da ima zavidnu akademsku karijeru, dakle evo slažete li se s njegovom mišlju da je, citiram, teorijska paradigma rasta trajnog propusnosti izazvala operativna, društvena i ekološka zabrinutost, s obzirom na rizik od prekomjernog kapaciteta i disekonomija razvoja, završen citat.

Dakle, kao što se zastupnik Tomašević prepao kandidata HDZ-a Davora Filipovića koji se pokazao superiornim u njihovim nastupima, možete se svi smijati koliko hoćete i pokušati lijepiti etikete, ali vas malo muči to što čovjek zna više o gradu, što je elokventniji, političniji, borbeniji, pa i sportski rečeno, Bauk to zna kao košarkaš, drski u komunikaciji i ne možete mu parirati u tome, tako i vi sada koristite saborsku pozornicu valjda kako Tomašević vuče Klisovića da igraju 2 na 1, vi sada želite pomoći vlastitom suprugu u utakmici za gradonačelnika Splita. Znači, em imam novog „stalkera“, umjesto Marasa, to je Tomašević, a sada imamo asistenciju zastupnice Puljak vlastitom suprugu u utakmici za gradonačelnika Splita.

U biti je totalno smiješno za što vi koristite aktualni sat i na koji ga način želite potrošiti umjesto da ste konstruktivni i korisni. Što se tiče HDZ-ovoga kandidata gradonačelnika, za gradonačelnika Splita, g. Mihanovića, on ima svoj doktorat, ima svoje fakultetsko vijeće, pretpostavljam da je imao nekog mentora, pretpostavljam da je bilo nekakvo povjerenstvo i pretpostavljam da je bila neka obrana. Ako nešto slučajno nije sukladno metodologiji izrade znanstvenoga rada, o tome neka odlučuju nadležna povjerenstva i to, čini mi se, Sveučilišta u Osijeku, koliko sam ja shvatio. To nije na meni da ja ulazim u ocijene sadržaja njegove doktorske disertacije.

Dakle poštovani predsjedniče Vlade, ovo je bilo pitanje, dakle koje, odnosno vaš odgovor je trebao pokazati kako se odnosite, što za vas znači zapravo plagijat i kako se odnosite prema onima koji su, evo, i pod sumnjom za plagijat. Dakle to je čin prisvajanja ili kopiranja tuđeg pisanog umjetničkog ili drugog kreativnog rada u svoj vlastiti bez navođenja izravnog autorstva ili izvoznika. Dakle riječ je o nezakonitom i neetičnom prisvajanju tuđeg djela. Dakle što će, puno važnije je dakle od vašeg mišljenja je važnije je ono što će o doktoratu reći Senat Sveučilišta u Osijeku, pitanje je hoće li to utvrditi prije lokalnih izbora, a i ako i utvrdi nešto iza lokalnih izbora, dakle pitanje je hoćete li vi išta poduzeti po tom pitanju, hoćete li povući kandidata iz utrke. Štitite, dakle, čovjeka koji je pod ozbiljnom sumnjom da je plagirao, to je zapravo vaš način upravljanja cijelom ovom državom. Imamo evo, trenutno ovdje raspad sustava socijalne skrbi, imamo raspad zdravstvenog sustava, nestaju lijekovi u bolnicama, prije godinu dana, na početku ovog lockdowna imali ste desetke smrti u domovina za starije, pogotovo i u Splitu, na čijem čelu je dugogodišnji, nekadašnji dugogodišnji gradonačelnik Omiša bio, dakle to je onaj način upravljanja ovom državom. Postavljenje na pozicije ljudi koji zapravo odgovaraju vašim stranačkim uvjetima, postavljanje podobnih, a ne sposobnih, postavljanje ljudi koji o materiji i predmetu nemaju potrebna znanja. Zbog toga i jesmo na dnu svih ljestvica u Europi koje govore o razvoju jednog društva.

Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade. Ja ću se za početak nadovezati na ono što se maloprije rekli u odgovoru kolegi Tomaševiću, a tiče se toga da se mi svi tu bojimo i brinemo o transformaciji HDZ-a. Pa to vas ne bi trebalo brinuti niti biste to trebali negativno shvaćati. Dakle, o transformaciji HDZ-a, a s obzirom da sudjelujete u političkom životu, ovisi i transformacije Hrvatske nabolje. Uostalom i vi sami godinama tvrdite da ste ovdje kako biste mijenjali Hrvatsku nabolje. Kada se nešto negativno spočitava vašoj stranci, kao što su presude za doslovno pljačku naroda, onda kažete da vi s tim nemate ništa, no way, vi nećete biti odgovorni. Tvrdite da ste vi i ljudi oko vas transparentni, pošteni i odgovorno vodite RH. Međutim, to što vi govorite nema baš veze sa realnosti. Primjerice, u slučaju državne tajnice u Ministarstvu hrvatskih branitelja kada je krenula USKOK-ova istraga protiv nje, prvo se malo maknula, a onda se ipak zaposlila u tom istom Ministarstvu, međutim, sada na mjestu savjetnice. Tada ste tvrdili, citiram, zato čitam, „Mora raditi i dobiti plaću. Ista rečenica, citiram, pa zato čitam, „Pa čovjek nema prihoda, od čega će živjeti“, izašla je iz usta predsjednika Upravnog vijeća doma za, doma za zdravlje odnosno doma zdravstva Požeško-slavonske županije kada je opravdavao zapošljavanje g. Puljašića na način da se jednoj radnici morao dati otkaz da bi se on zaposlio. Moje pitanje je vama, što vi kao premijer poručujete toj radnici koja je dobila otkaz da bi se zaposlio USKOK-ov optuženik HDZ-ovac, bivši HDZ-ov saborski zastupnik i gradonačelnik Požege?

Vi pitate što je drukčije u odnosu otkad mi imamo povjerenje hrvatskih birača u odnosu na vrijeme prije. Pa znate šta, do covid krize, znate vi što je poraslo u Hrvatskoj? Porasla je zaposlenost, porasle su plaće, porasle su mirovine, porasla su socijalna davanja, porastao je BDP, porastao je izvoz, porasle su investicije, porastao je prihod od turizma i digao se investicijski, kreditni rejting se digao na razinu investicijskog. Znate što se smanjilo? Porezi, nezaposlenost, javni dug, deficit smo zamijenili suficitom. To su vam sve postignuća prije covida. To su vam postignuća prije covida da ne bi slučajno mislili da smo mi to zaboravili. Ako mislite da će sa vašim etiketama, pamfletićima, nerijetko uvredama, se to zaboravit, neće. Znate da je prosječna plaća sada u Hrvatskoj skoro 7.000 kuna, 7.000 kn, da je narasla u našem mandatu za 1.337,00 kuna. To vam je 5 puta više nego tijekom mandata triju mojih prethodnika. Sve skupa je povećano na 232 kune od 2009. do 2016., e to su vam ta postignuća i to vam ljudi vide. I onda vam ljudi kad dođu pred izbore i dođu na biračko mjesto umjesto Restart-a zaokruže HDZ, pa vi završite na 41, a mi završimo na 66 i to je činjenica i ta snimka stanja 2020.g. je nešto što je moj dojam vama dosta teško pada. Teško vam pada, ne samo vama kao političkoj tajnici SDP-a, ja razumijem da to nije lako, vi ste nova politička tajnica, mlada ste snaga, u Omišlju ste bojkotirali kao načelnica, projekt kojeg su ljudi u hrvatskoj energetici htjeli, željeli i sanjali 40.g., a zove se LNG terminal gdje su kapaciteti popunjeni 3.g. 100%, a iduće 3.g. više od 80% i koji će dovest do toga da će se smanjit cijena plina za kućanstva, projekt od kojeg ćete imati i komunalnu naknadu i dio fiksne i dio varijabilne koncesije i koji će ić u prilog vama kao načelnici Omišlja. Vi ste bili protiv toga, protiv toga da Hrvatska ima terminal koji nas čini relevantnima čak i geostrateški kao što kaže gđa. Benčić, možda mi ne znamo što je geostrateški bitno, al nam se učinilo da ipak možda nije to tako loše imat LNG terminal. To nije tako loše. Možda je to dobro za Hrvatsku, možda je dobra diversifikacija pravaca opskrbe plinom. To je ono što je jako dobro. A što se tiče g. Puljašića, još jedan put ću vam reć, kad se trebao skinut imunitet se skinuo, kad je trebalo da da ostavku ovdje nakon informacija koje su tada izašle u javnost, a bile su nove, on je dao ostavku i ne može se vratit u HS. Mi smo to napravili, šta ste vi napravili?

Hvala lijepa. Naravno, niste mi odgovorili na pitanje, nisam drugo ni očekivala. Kad vas tako boli LNG terminal tema onda ću podsjetiti ovdje i javnost i hrvatske građane da je zahvaljujući LNG terminalu cijena plina za kućanstva i to 80% kućanstva porasla od 1.4., to tajite. Možda vas tako grebe ta tema iz razloga što je vaš ministar koji sjedi ovdje meni osobno nudio mito ne bih li šutila o svim nezakonitostima i negativnostima tog projekta. Možda zato ili zato što nemate odgovor na pitanje koje sam vam postavila, a to je što poručujete radnici koja je dobila otkaz da bi se vaš HDZ-ov gradonačelnik Požege i USKOK-ov optuženik zaposlio? To je bilo moje pitanje, a vi toj radnici nemate što za poručiti. Što se tiče onoga što je poraslo u doba vaše vlade, porasla je korupcija g. premijeru. Što se tiče deficita, niste ga zamijenili suficitom niti prije 2020.g. zato što niste evidentirali dugove u zdravstvu, to je ono što krijete. Što se tiče vaše pobjede 5.7., pa hoćemo li svakog 5.7. organizirati slet kao u Sjevernoj Koreji da možemo klicati voljenom vođi, jel to očekujete? Ja sam vam čestitala, još jednom vam čestitam. Međutim, i vi ste u toj kampanji zagovarali sigurnu Hrvatsku i govorili ste kako se u krizi prepoznaju lideri. A je li lider onaj koji svojim građanima nije sposoban osigurati cjepivo, pa ti isti građani moraju odlaziti, gle čuda, u Srbiju cijepiti se. Gdje su sada lideri i gdje je sada sigurna Hrvatska poštovani premijeru Plenkoviću? Kako kaže stara narodna poslovica „talog dolazi na kraju“ A kod nas na Braču, a vjerojatno i na Hvaru se znalo gledat u talog u kavi i gatati. Što ja vidim kad pogledam u talog? U cijepljenju građana stojimo najgore u EU, a naši građani moraju po cjepivo ići preko granice u Srbiju. Epidemiološke mjere se selektivno provode, pa se tako šira obitelj ne smije okupit na svadbi, ali se zato ova familia može okupiti na pogrebu. Godinu dana nakon potresa nije obnovljena ni jedna jedina kuća u Zagrebu, a na Baniji ljudi žive bez struje i vode nakon 3 mjeseca, premijer sprečava promjene u pravosuđu u kojem osuđenici postaju tužitelji, a suci osumnjičenici. To što je u prošloj Vladi smijenio pola ministara, to se već polako i zaboravilo, 5.7. se to i poništilo, kao što reče predsjednik Vlade. Po percepciji korupcije smo porasli, a istovremeno ne cveta cvijeće ni u medijsko preduzeće, novosti su cenzurirale Viktora Ivančića nakon 12 godina suradnje, jer ste vi, predsjedniče, bili izloženi, zamislite, satiričkom tekstu. N1 se polako gubi u bespućima medijsko-poslovno-političkih zbiljnosti zbog površnosti članova Vlade i nepreciznog pisanja zakona, Ustavi sud sve češće mora glumiti gornji dom Sabora i popravljati ovo što Vlada pogriješi, a imamo onda i formiranu većinu i opoziciju. A visoki Ustavni sud mora zbog vas mijenjati praksu pa više ne izriče presude odnosno ne potvrđuje odluke Povjerenstva za sukob interesa po čl. 5. Kritički glasovi, pa makar se radili i o predsjedniku republike pokušavaju se ušutkati sintagmom poznatog autora, locirati, identificirati, opozvati, a što vi vidite, predsjedniče Vlade, kad pogledate u talog i kako ide s opozivom onog ljepotana s Pantovčaka, završen citat. Poštovani zastupniče Bauk, ja mislim da vama ni gledanje u talog u turske kave ne može pomoći, ne, ma nema, ma cijelom SDP-u i cijeloj toj ljevici i cijeloj toj tiradi nabrajanja i kreiranja atmosfere za koju moramo svi skupa biti svjesni da je grozna, nikakva, užasna i da će evo, Hrvatska prema vašim pamfletiću i još drugim pamfletićima, niste vi jedini pamfletaš trenutno, ima ih još, propasti sutra. Neće biti plaće. Neće biti struje, neće biti plina. Ničeg nema. To je atmosfera koju želite kreirati, to je ovo što vi radite, to je cijeli vaš motiv, cijela vaša želja, cijela ta ujedinjena oporba gdje ovdje smo imali troje zastupnika danas sa agendom antisrpske histerije. Vi ste to odšutili, kao što šutili ste i neki dan na napade na čelnika SDSS-a u Hrvatskoj, odšutili. Nije u redu, šutite. Šutite. Ništa. Nada. Nego slušate, rekao sam vam. Kuriri i vodonoše, u to ste se pretvorili i znate jako dobro da je to tako. I nije vam ugodno u toj poziciji, ali je tako. I zato je razlika između nas koji smo odgovorni da u Hrvatskoj u ovakvoj krizi nema eksplozije nezaposlenosti koju ste vi prizivali. Nema. Da u Hrvatskoj koja je valjda diktatorska, kako sugerira vaša politička tajnica, gle čuda, diktati na vlasti, a nema policijskog sata. Nema. Pa valjda bi diktator prvo stavio policiju na cestu. A ne bi? Pa normalno da ne bi kad nema diktatora. Naravno da ne bi, pa ste prečuli maloprije kad sam odgovarao vašem predsjedniku koji je morao trčati brzo presicu organizirati jer nitko nije čuo što je rekao tu na aktualnom satu, da smo naručili 8,7 milijuna doza cjepiva. I da će se ljudi procijepiti. Da će se procijepiti. I ne može naša Vlada ili bilo koja druga vlada biti odgovorna za problem koji jedna mega farmaceutska globalna kompanija ima sa svojim cjepivom, svojim proizvodnim kapacitetima, svojim lancem distribucije ili u konačnici, svojom reputacijom trenutno. Za to ne može biti odgovorna hrvatska Vlada i nije, znala ili ne znala, što bi rekao moj novi fan i stalker Tomašević. Prema tome, zastupniče Bauk, dosta je važno, ako netko, i tu ću završiti, mislim da je to bitno da ne bi to ispalo s horizonta i radara, da ako netko kani biti predsjednik Vrhovnog suda, onda je zastupniče Bauk i vodonoscu kapitalne, vrhunaravne, dosad neviđene reforme pravosuđa, minimum koji se očekuju. Minimum da se poštuje zakon, ako se ne može ništa drugo, onda barem da se poštuje zakon, a ne da se pravimo nevješti da nema zakona. Još se smijete, minimum vam je to, to vam je preduvjet svake reforme. Ako se poštuje zakon, onda okej.

Povreda Poslovnika. Povreda Poslovnika čl. 238, dakle u više navrata, kontinuirano gotovo u svakom odgovoru premijer vrijeđa zastupnike.

Ali gledajte, netko tko sebe proglašava reformatorom, koji inzistira na tome da se poštuju pravila, zakoni, itd., kontinuirano to krši. Dakle pokazujete sklonost prema nečemu o čemu govorite negativno, a pogledajte se u ogledalo, možda ćete otkriti nekakve skrivene u sebi još talente i namjere koje imate. Izvolite, još jedna povreda Poslovnika. Dakle, prema Poslovniku, predsjedniče Sabora niste dužni mene komentirati niti moje stavove niti moj izgled niti moje ogledalo nego ste dužni obrazložiti da li prihvaćate povredu Poslovnika i ako ju ne prihvaćate, to obrazložiti poslovničkim jezikom.

Dakle, vi namjerno kršite Poslovnik i tražite povredu Poslovnika da biste mogli replicirati. To je jasno svakome, pa i najmanjem djetetu, dakle zato vam odgovaram na ovaj način, kao što vi zloupotrebljavate svoju poziciju, kada se to dogodi u tom trenutku ja moram odgovoriti da bi pojasnio zašto nešto činim jer samo hladno reći da ili ne nije dovoljno jer ovo gledaju ljudi i želim da znaju koje su vam namjere iza onoga što činite. A namjere su te da iskoristite jedan institut HS koji se zove povreda Poslovnika da biste replicirali i opetovano ponavljali svoja politička stajališta koja su vrlo često i uvredljiva, al onda tražite da opominjem onog drugog kada govori na sličan način kao vi. Dakle, ako želite biti vjerodostojni onda ono što tražite od drugih primjenjujte na sebe, pa vam onda neću odgovarati… [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ne vas nisam opomenuo ni jednom, niti bilo koga od vas koji ste danas govorili. Opomenuo sam vas samo kada ste kršili Poslovnik ili izlazeći iz vremena ili tražeći povredu Poslovnika da biste replicirali, ali u sadržajnom smislu nisam nikome davao opomene. To provjerite, od prvoga dana, pa do sada, ali naravno da vam to nije u interesu nego nastojite stvoriti neku sliku i percepciju da se radi nešto što u stvari činite vi. Izvolite kolega Bauk. Zahvaljujem g. predsjedniče što ste i kolegice Benčić što ste mi dali vremena da razmislim jesam li zadovoljan odgovorom predsjednika vlade. U osnovi djelomično sam zadovoljan, dakle on nije u osnovi demantirao niti jednu moju početnu postavku koju sam rekao, nije demantirao ni ovo o cjepivu, ni ovo o Baniji, ni to da mu je smijenjeno pola ministara, ni percepciju korupcije, ni cenzuru Ali činjenica je također dakle da u ovoj priči koju ste spomenuli, a to je sa vrhovnim sudom odnosno vašu polemiku s predsjednikom republike da građani ipak više vjeruju njemu nego vama i morat ćete još dobro ovoga vježbati da povjerenje građana u tom smislu dostignete. Jer mi smo slušali ovdje g. Raspudića i predsjednika Jandrokovića čiji je veći misleći naravno na broj glasova koji su dobili na izborima, tako se može usporediti i vaši i od predsjednika, njegov je nešto veći broj glasova, milijun i nešto naprema 600.000.

Što se tiče transformacije HDZ-a vi bi dakle onda bili jedan veliki transformator. Transformator se inače sastoji od magnetske jezgre, primarnog i sekundarnog nameta s izolacijom. Magnetska jezgra HDZ-a se neće promijeniti, nećete je vi uspjeti promijeniti, ona je uvijek više-manje jednaka, a vi još neko vrijeme možete ovoga glumiti izolaciju jer HDZ je uvijek funkcionirala doktrinama održivog lopovluka i održivog ustašluka ili da budem malo politički korektniji održivog nacionalizma i održivog klijantelizma, pa sad vi izaberite koji vam se više sviđa.

I vidim da vrlo pozorno prati ankete ispitivanja javnog mijenja u Hrvatskoj. Pa već kad nabraja ove novinske naslove ja bi ga posjetio da dva puta mjesečno ima priliku pročitati takve iste naslove u kojima je HDZ na 32%, a oni na 16% … [[Govornik se ne razumije]] [[Upadica: Zahvaljujem]] Toliko o tome što misle građani Hrvatske o nama i o njima. Zahvaljujem kolega Bačić. Izvolite kolega Tomašević. Znači povreda Poslovnika, čl. 238. Budući da se govornici ne drže teme, prvenstveno predsjednik vlade, ono što bi ja volio da se dogovorimo, znači meni je u redu ako ja postavljam predsjedniku vlade pitanje, on meni odgovori, pa ja odgovorim njemu.

Dakle, predsjednik vlade nije odgovarao vama nego vas je ovlaš spominjao [[Upadica iz klupe: Tri puta]] Što biste htjeli i više? Samo malo, pa vi ste toliko puta spomenuli premijera i HDZ i niko od vas nije dobio opomenu. Tako da ja ne razumijem vašu logiku, ne razumijem koliko ste nekritični da napadate, kritizirate, difamirate i onda kad vam se dogodi isto onda plačete. Ja to zaista ne razumijem. Dajte se posložite, ako hoćete fino civilizirano razgovarati može i to, ali ako otvarate raspravu na ovaj način, pa normalno da ćete dobiti onda s druge strane isto. Ne razumijem logiku vašu, možda se po tome i razlikujemo. Izvolite … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Pa vi mene pitate, ja sam dužan odgovoriti i iznijeti svoj stav, što bi ja trebao, pa nisam ja robot. Izvolite kolega Bauk.

Nakon njega će biti stanka do 15 sati kada počinjemo s dnevnim redom.

Poštovane kolegice i kolege ja bi vas zamolio da tko želi ostati ostanete, sjednete, a tko želi izaći da izađe kako bismo mogli nastaviti sa radom. poslije će biti.

Evo uglavnom, uglavnom smo se smirili pa možemo nastaviti, sada ćemo ići na iznošenje stajališta u ime klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika. Kolegice Borić možemo? Ovaj i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina poštovani zastupnik Veljko Kajtazi. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Jedan od problema Hrvatske je sporo napredovanje cjeloživotnoga učenja, osobito danas kada se naša zemlja suočava sa posljedicama epidemije Corona virusa i kada su potrebna rješenja za ekonomski oporavak. Cjeloživotno učenje se definira kao svaka aktivnost učenja tijekom cijelog života radi unapređenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. Osim obrazovnih ima društvene i ekonomske posljedice. Posebno važna je prekvalifikacija za deficitarna zanimanja. U Hrvatskoj imamo deficit radnika u nekim zanimanjima, dok u nekim dijelovima Hrvatske unatoč iseljavanju imamo velik broj nezaposlenih. Poticanje prekvalifikacije među našim sugrađanima osiguralo bi se potrebne radnike za deficitarna zanimanja, a s druge strane bi kao društvo imali višu zaposlenost i jače gospodarstvo. Iako u Hrvatskoj još nije provedeno istraživanje vještina odraslih, naši rezultati PISA istraživanja ne daju nam previše razloga za optimizam. Naši 15-godišnjaci na zadnjem PISA istraživanju postigli su loše rezultate u matematici i znanosti, a znamo važnost STEM područja, znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Baš zato je potrebno poticati i popularizirati prirodne znanosti kod mladih, naročito stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Mladi sa razvijenim ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje garancija su razvoja države, gospodarstva, ali i boljih poslova za naše sugrađane te viši standard njihovih obitelji. Svake godine Eurostat objavljuje podatke o sudjelovanju odraslih u cjeloživotnom učenju. Hrvatska je na dnu tablice sa 3,5% odraslih osoba koje sudjeluju u obrazovanju. Prosjek zemalja EU je blizu 11%, što znači da smo daleko od EU prosjeka, na 1/3 smo, a svjesni smo da obrazovanje ne smije prestati završetkom srednje škole ili fakulteta jer se tehnologija, a pod njenim utjecajem i svakodnevni život stalno mijenja. Zato je važno omogućiti cjeloživotno učenje koje rezultira novim vještinama. Ono na što također moramo upozoriti je važnost edukacija starijih građana. Posebno bih istaknuo digitalne vještine i znanja jer sve češće digitalnim putem plaćamo račune, naručujemo lijekove, kupujemo karte za kazalište ili putem interneta provjeravamo vozni red javnog prijevoza. Upravo zato je potrebno osigurati da se naši stariji građani mogu što lakše educirati. To je dio brige za sve generacije u Hrvatskoj. Obrazovanje ne mora prestati završetkom srednje škole ili fakulteta. Za sve one koji to žele važno je omogućiti dodatno obrazovanje i usvajanje vještina. Iako mislimo da je prekvalifikacija ili dodatno obrazovanje samo za one koji su nažalost bez posla moramo reći da je važno raditi i na obrazovanju zaposlenih osoba. Na taj način osiguravamo nove vještine i kvalitete za veći broj građana te omogućujemo da oni u slučaju gubitka radnog mjesta mogu lakše pronaći novi posao. Dakle, s aspekta gospodarstva i socijalne sigurnosti pojedinaca ovo je nešto pozitivno. Svakako nije dobro da u Hrvatskoj već 5 godina čekamo zakon o obrazovanju odraslih. Cjeloživotno učenje im potencijal da pomogne gospodarski oporavak uzrokovan epidemijom korona virusa. Nove vještine i znanja koje ima veći broj građana pomoći će oporavku gospodarstva nakon krize. EU velik naglasak stavlja na zelenu i digitalnu tranziciju, upravo tu Hrvatska treba tražiti svoju priliku. Kada govorimo o potrebi obrazovanja treba voditi računa da napredak tehnologije i znanosti osim što nam omogućuje bolji standard dovodi do nestajanja nekih zanimanja ili do smanjenja broja radnih mjesta kao posljedice automatizacije i mehanizacije. Upravo nova znanja i vještine mogu pomoći održati stopu zaposlenosti te spriječiti rast nezaposlenosti u budućnosti. Osim toga za svako uspješno društvo važan je i stupanj obrazovanja članova tog društva. Nadajmo se da će vlast u Hrvatskoj posvetiti više pažnje obrazovanju svih generacija građana te da će rezultati PISA testova u budućnosti biti bolji ne samo za naše mlade već i za odrasle.

Svakako ne ništa što bi dovelo do pravih promjena i poboljšanja situacije. I da odmah na početku naglasim ovdje nije pitanje koga ćemo optužiti i koga javno proglasiti krivim i na čiju ostavku ili odlazak u zatvor pozvati. Pitanje koje si moramo postaviti je koji su ključni problemi i njihovi uzroci i kako ih početi rješavati. Isto tako, moramo biti realni i ne očekivati da se bilo što može riješiti preko noći, ali negdje i u nekom trenutku moramo početi, a to nikako da se dogodi. Vlada već godinama obećava reformu socijalne skrbi bez ikakvog efekta. To obećanje reforme uglavnom se događa kad se dogodi tragedija kao ona 2019. godine na Pagu kad je četvero djece bačeno s balkona ili te iste godine kad su ubijeni socijalna radnica i pravnik u Đakovu. I najnovija tragedija s malenom djevojčicom sada puni medije i Vlada je opet počela obećavati oštre rezove i ozbiljne reforme. I to bi bilo u redu da se priča ne ponavlja jer bojim se da će po staroj navici čim dođe neka nova tema sve pasti u zaborav i neće se dogoditi ništa. Da vas podsjetim samo na to da je ova ista Vlada obećala da će do kraja 2019. godine uputiti novi Zakon o socijalnoj skrbi u proceduru, travanj je 2021., a zakona još uvijek nema. Promijenio se ministar, promijenilo se ime ministarstva, ali zakona nema. Jedino što smo vidjeli je iskorištavanje svake od ovih tragedija za promociju i samopromociju ministra i Vlade sa stvarima koje će tobože učiniti. U to spada i brza smjena ravnatelja centra u Novoj Gradiški inače provjerenog nesposobnog HDZ-ovskog kadra. Jedan od razloga zašto se ništa ne mijenja jesu stotine i tisuće ljudi koje je HDZ posijao po državnim i lokalnim sustavima, a koji političkim zaleđem nadoknađuju manjak znanja i sposobnosti. Hrvatski sabor je najveće zakonodavno tijelo, ima najveću odgovornost da se stvari pokrenu s mjesta kada je nužno, a ništa se ne događa. Zbog toga ću u saborsku proceduru uputiti zaključak kojim se obavezuje Vlada RH da u suradnji sa stručnjacima pripremi plan cjelokupne reforme sustava socijalne skrbi. To nije samo pitanje jednog zakona, to pitanje je puno šire. Treba mijenjati to da socijalni radnici u Hrvatskoj skrbe i o 200 slučajeva istovremeno. U njemu stoji da je maksimum 65 u odjelu za djecu i mlade, te 130 za odrasle. Preporuka EU je 50 slučajeva po radniku, a međunarodni stručnjaci smatraju da bi idealno bilo 15 slučajeva istovremeno. Samo iz ovih brojki jasno je da ne možemo ni očekivati čuda da nam treba školovanje ljudi i zapošljavanje treba promijeniti i pogled na stvari. Interes djeteta mora imati prednost pred pravom na roditeljstvom. Biološka obitelj nije uvijek najbolja i ne treba ju na silu takvom smatrati. Treba mijenjati i Zakon o udomiteljstvu i Obiteljski zakon. Mreža obiteljskih sudova koja se najavljuje treba se baviti i nasiljem u obitelji. U timove za nadzor obitelji treba uključiti i psihologe, čak i pedijatre kad su najmanja djeca u pitanju itd. itd. Moram priznati, ne očekujem da će HDZ-ova saborska većina išta prihvatiti, kao što nije do sada. Već godinama predlažem jednu malu izmjenu vezanu uz OIB posvojene djece, što svi stručnjaci traže i podržavaju svaki put, ali svaki put ova vlada to odbije. Ali dužnost i posao saborskih zastupnika je da stalno podsjećaju, upozoravaju i viču i to ću i dalje činiti. Neću dozvoliti vladi da opet zaboravi ovu temu čim se pozornost medija preusmjeri negdje drugdje jer cijena inercije i nečinjenja je puno previsoka. Izvolite.

poruka ili da nema dovoljno znanja, ili nema dovoljno političke volje i želje da se ovaj gorući problem riješi. Praksa je pokazala da na način kako je to trenutno zakonski regulirano od prijave komunalnog redara građevinskoj inspekciji, pa do izlaska građevinskog inspektora na teren znaju proteći tjedni, ponekad i mjeseci, a bespravni objekt već bude izgrađen i u funkciji. Dakle, jasno je da stvari ne funkcioniraju, da je stanje alarmantno i da stanje pod hitno treba početi mijenjati. Stoga je krajnje vrijeme da se stvari pomaknu s mrtve točke i da riješimo ovaj problem i da zaštitimo prostor u Priobalju jer problemi i izazovi su sastavni dio života svakog čovjeka. Međutim, ako izazove naše generacije ostavimo generaciji iza nas tada se moramo suočiti sa poražavajućom činjenicom da mi kao generacija nismo uspjeli u svojoj misiji.

europske poslove i za fondove, Odbora za regionalni razvoj i fondove EU. Prema tome, imamo mjesec dana za raspravu o samom dokumentu koji se upućuje 30.4., dakle to je od 24 i po milijarde EUR-a, komponenta 6,3 milijarde ostalo su krediti i 14 milijardi EUR-a koje moramo isprogramirati za što ćemo isto imati tematske sjednice i raspravu vezano uz programiranje koje ide do ljeta. A izvukao bi da to nisu samo brojke, da pojasnimo građanima šta to je, pa izvukao bi nekoliko primjera. Evo izvukao bi vaučere za obrazovanje. Dakle, 54% ide gospodarstvu ali onog dijela za zapošljavanje od milijardu i po kuna većina odlazi za gospodarstvo, od toga 300 miliona kuna direktne potpore za edukaciju radnika u privatnom sektoru. A do sada smo 10 milijardi kuna dali potpora za spas 600.000 ljudi i na današnji dan je manje nezaposlenih i više zaposlenih. Prema tome, nacionalni plan koji će, za oporavak i otpornost koji ćemo slijedeći tjedan raspraviti uvelike je doprinos, a Vlada Andreja Plenkovića s 24 i pol milijarde EUR-a osigurala je [[Upadica: Hvala.]] za razvoj RH.